Poštovane zastupnice i zastupnici nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Sljedeći se za raspravu pojedinačno javio uvaženi kolega Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče.

Veoma je teško kada se rade samo izmjene i dopune intervenirati na neke gluposti koje postoje dugo u našim zakonima, ali sada kada pred sobom imamo Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak dakle imamo integralni tekst cijelog zakona, onda možemo intervenirati gdje i prije nismo. Dakle amandman prvi vezan je uz članak 8. gdje ste napisali pohvaljujem neke intervencije u članku 8. ali da bi one bile do kraja precizne predlažem da izbrišete riječ doživotna ispred mirovine jer sve su mirovine koje se konzumiraju doživotne ili pak se stave u stanje mirovanja pa se nastavljaju do pozicije doživotnosti, a mi imamo podjelu na ne na doživotne i ne doživotne mirovine nego na starosne, obiteljske, invalidske, prijevremene mirovine ako ćemo o podjelama govoriti, dakle mi taj termin ne poznamo kao takav. I predlažem da se onako kako je u Zakonu o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine koji je novijeg datuma koji je donio Hrvatski sabor 2013. godine da se završetak tog članka prilagodi i da se umjesto dokupljene mirovine isplate dokupljene mirovine govori o doživotnoj otpremnini uz mirovinu. Dakle mislim da je ovo korektno i to onda zajedno sa člankom 21. koji ste vi preformulirali stavkom 2. točkom 2. ovog zakona daje jednu cjelinu sasvim konkretno. Drugi amandman je vezan uz to da baš ne moramo pisati kako smo došli do cifre 3.800 jer ovdje predlagatelj objašnjava da je došlo do cifre 3.800 na način da je pomnožio osnovicu osobnog odbitka za 1,5 i onda je taj broj zaokružio na stoticu. Valjda je trebalo napisati ili višu stoticu ili mogao je napisati da je uvećao taj broj za 50 kuna. Mislim da je nepotrebno objašnjavati s obzirom da se to ne mora vezivati uz osnovicu da je nepotrebno objašnjavati na koji način se došlo do brojke 3.800 kuna kao nove neoporezive osnovice. Naravno, amandman tri već unaprijed znam da ga nećete prihvatiti jer on se konceptualno vezuje uz više poreznih stopa, tri i više poreznih stopa, ali je to nešto što umirovljeničke udruge i umirovljenici zagovaraju uz ostanak više stopa uz opstanak progresivnog oporezivanja dakle da porezni teret nose više oni koji mogu od onih koji mogu manje.

To bi bilo još skuplje nego što ste vi dali i bilo bi još više davanja onima što imaju velike plaće i mirovine. Ali zbog različitog pristupa mi se zalažemo za ono što smo i do sada govorili. Nadalje, amandman četvrti govori dodajemo u članku 19. novi stavak koji glasi porezne stope iz stavka 1. ovog članka umanjuju se za 50% isplate mirovina. Dakle niste upisali olakšicu za umirovljenike niti u točkama u kojim definirate porezne stope, niti u točkama u kojem su olakšice nego u točki 24. stavku 5. gdje ste rekli da se predujam poreza za umirovljenike umanjuje za 50% Znate činite problem onima koji žele pronaći uporište u zakonu umirovljenicima jer mislim da nisu baš skloni apstraktnom doživljaju zakona nego vole direktne odnose, vole pročitati ono što ustvari je. Dal nešto imamo skriti od Europske komisije, zbog čega ne možemo u članku 19. pisati da kod isplate mirovina se primjenjuje stopa koja je 50% manja od ove dvije stope iz stavka 1. članka 19. Amandman peti odnosi se na članak 25. dakle to je nešto što stoji u ovom zakonu, a ne funkcionira od 7. mjeseca 2001. godine onda kada se ustanovila Državna riznica.

Oni već 15 godina niti su čuli šuškanje novca, niti su osjetili miris novca niti se oni time bave. Prema tome, ne razumijem zašto to mora pisati u članku 25 ovog zakona kada je u praksi sasvim nešto drugo. Oni izračunaju i kažu Ministarstvu financija isplatite to ponaosob svakom naravno a porez si zadržite. Dakle ovog cash flow koji je ovdje napisan nema, ne postoji, pa nema potrebe ni da postoji ova odredba zakona. Amandman 4. je interesantan s obzirom na našu dosadašnju praksu. Mi imamo dvostruko postupanje porezne uprave. Naime, porezna uprava upravo umirovljenicima koji dobivaju mirovine iz 2 ili više izvora, može dobiti i iz tri izvora, može dobiti i iz Hrvatske, iz BiH ili Njemačke, ili Slovenije. Dakle Njemačka je drugi problem jer oni oporezuju svoje mirovine kod sebe, ali pretpostavimo da je to Hrvatska, BiH-a i Slovenija. Imamo situaciju da ako je ukupno zbrojena mirovina manja od 3800, porezna uprava kaže oslobođeni ste poreza. Dakle u tom slučaju porezna uprava zbraja sve mirovine i određuje rješenjem da nema mirovine. Ali ako netko ima 2000 iz Hrvatske a 2000 iz Slovenije u tom slučaju se ne zbraja, u tom slučaju se taj dio koji dolazi iz Slovenije tretira kao drugi dohodak i oporezuju se ukupan iznos od 2 tisuće sa 12%, sa 12% poreza, sa stopom od 12%, znači plaća se 240 kuna mjesečno iako je stvarni porez koji bi umirovljenik trebao platiti svega na 200 kuna odnosno 24 kune plus par kuna prireza, ukupno 26 kuna. Dakle umirovljenik cijelu godinu plaća svaki mjesec 24 kuna, dakle, uplatio je poreznoj upravi 2400 i ona na kraju godine mora dati zahtjev za povrat više uplaćenih poreza da mu se to vrati nazad. Zato smo vam predložili da u ovom članku 81 kažemo da se, da su to dakle dijelovi dohotka, jednog dohotka da to nije drugi dohodak, da se ima porezna uprava ponašati na način da zbroji istovrsne dohotke, jer su sve to dohoci od nesamostalnog rada i vi ste preciznije utvrdili u člancima 39. stavak 2, točka 1. i u članku 21., stavak 2, točka 1 ovog zakona pa je ovo u suštini samo povezivanje, bolje uređena ova dva članka da se točno zna da nema odstupanja od ovog pravila. Pa bih vas ja molio da imate razumijevanja za ove amandmane, ni u primisli nisu politički nego je ovo doprinos kvaliteti ovog zakona neovisno o osobnog glasanju ili o glasanju našeg kluba. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrelji na raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Da, gospodine Hrelja, pitanje je koliko će prosječan umirovljenik imati koristi od ovih reformi. Ja sam slušao vaše izlaganje koliko sam vremenski mogao i došao sam do zaključka da umirovljenici neće profitirati ovom reformom kao što nisu ni drugim HDZ-ovim reformama. I to na kraju vidimo po tome kada hodamo ulicama našeg grada i kada ih vidimo kako kopaju po smeću ili naravno pred redovima pučke kuhinje u Jukićevoj, Branimirovoj, Bože mili, Bože mi oprosti što se sa tim ljudima događa. I sada što se događa? Umjesto da ova Vlada nešto učini za njih, da podigne mirovine, da spasi te ljude jer ja se sjećam kada je meni jedna penzička rekla u autobusu ZET-ovom, rekla je sinko moj ja bih njih žive mogla peći. To mi je rekla, aludirajući na te zastupnike koji vode tu politiku da su mirovine 500, 800, 1500 kuna, tko od toga može živjeti. Nažalost mi vidimo da ova Vlada jednostavno sluha za umirovljenike nema i da se ova agonija, ta patnja, to stradanje tog velikog broja ljudi ovom reformom, oni su nas papirima zatrpali, ja ovdje imam pun stol papira imaju i svi drugi kolege, ovo je sve, ja ne znam što raditi sa ovim papirima, ovo je jedno bombardiranje birokracijom a u suštini se za ljude ne mijenja ništa.

Ja sam vrlo iskren u svojim odnosima sa prijedlozima zakona i ministrima i onima koji predlažu određene. Ja sam i jutros rekao da se u dijelu slažem sa ministrom i polemikom koju sam imao s njim da se borba protiv siromaštva ne može voditi kroz porezni sustav. Ma kako mi se ovo interpretiralo i uzelo ja ću to opet ponoviti. Jer mi smo svašta natrpali u mirovinski sustav, mi smo svašta natrpali u mirovinski sustav i teško je da možemo iz njega izvlačiti nešto povoljnije za borbu protiv siromaštva a da ne radimo nove nepravde. Nepravdi u mirovinskom sustavu ima i previše, utrpano je svega i svašta unutra i ono što tu spada i što ne spada. Ali ono s čime bih se složio da borbu protiv siromaštva moramo započeti, da to mora postojati socijalni fond ove države kojim se borimo protiv siromaštva. Ne mora biti prvenstveno mirovinski sustav koji će to trpjeti. On dovoljno trpi međugeneracijske solidarnosti i uzajamnosti po tim načelima. Ali treba stvoriti pretpostavke da imao novac koji ovdje dajemo onima koji inače primaju najveće mirovine i najveće plaće bez potrebe i bez da nas je to itko pitao i suprotno našim predizbornim obećanjima svih stranaka ovdje se ovo radi, dakle potpuno odstupamo od svojih riječi uključujući i HDZ, MOST i svih nas kad bi zagovarali ovakav jedan porezni sustav. Dakle, hoću reći da se za to treba pripremiti i čuvati resurse da se možemo boriti protiv siromaštva u ovoj zemlji koje postaje svakim danom sve više neizdrživo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrelji na odgovoru na repliku.

Pa osvrnuo bi se na konačni prijedlog Zakona o porezu na dohodak koji je jedan od zakona koji se tiče svih građana RH od punoljetnosti pa do duboke starosti. Kao što je rekao ministar Marić jedan od ciljeva promjena u sustavu porezu na dohodak i rasterećenje rada posebno visokoobrazovanih radnika. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna bruto plaća radnika s visokom stručnom spremom u 2014. godini to je zadnji službeni podatak koji imamo iznosila je 12 652 kune a jasno da je najviša bila u djelatnostima koje imaju i najveće plaće. Tako da visokoobrazovani stručnjaci u financijskim djelatnostima imaju 14 911 kuna bruto a ovaj IT stručnjaci otprilike negdje oko, dakle u financijskim službama 17 099 kuna a u IT sektoru 14 911 kuna. Žao mi je što u ovoj zakon nije praćen i sa procjenama učinka samog zakona na sve one na koje se odnosi. Puna su nam usta hvale da je to rasterećenje rada, da će radnici u Hrvatskoj imati veće plaće posebno visokoobrazovanih koje želimo zadržati u RH. Pa evo nekih simulacija koje jasno kazuju da to neće biti slučaj i da je ovo samo jedan paravan za sve ono drugo što se kreće u ovoj poreznoj reformi a to je da se što više na strani poslodavaca omogući da imaju što više profita, da imaju što više zarada i da radnici u Hrvatskoj ne osjete efekat ove porezne reforme. Tako da povećanje neto plaće visokoobrazovanih samaca će rasti između 91 kunu do 133 kune. Jer je to nekakav porast koji će omogućiti da u Hrvatskoj se poveća potrošnja, da na taj način se poveća proizvodnja i da to bude zamašnjak za samu našu ekonomiju. A dok IT stručnjaci o kojima puno govorimo će imati prosječno povećanje plaće za 112 kuna. Pitam vas je li to nešto o čemu se možemo hvaliti ili je potrebno napraviti, bilo potrebno napraviti i neke druge iskorake a ne robovati zahtjevima financijskog kapitala i poslodavaca koji se jasno vidi kroz cijeli ovaj paket poreznih reformi. Drugo, jedan od ciljeva ovih poreznih zakona to je i Ministarstvo financija jasno naglasilo, a ministar Marić je više puta ponovio a evo i ja ću ponoviti postizanje socijalne pravednosti, ali kad pogledamo ove zakone oni idu potpuno u suprotnom pravcu. Postizanje socijalne nejednakosti i to će ovi zakoni i proizvesti nakon njihove promjene. Porast će razlika u primanjima između radnika koji imaju najniža primanja i radnika koji imaju najviša primanja. Tome govori u prilog podatak Državnog zavoda za statistiku iz ožujka 2015. godine da samo 6,6% od ukupno zaposlenih radnika u pravnim osobama prima neto plaću od 10 tisuća kuna i više. 1 milijun i 300, 1 milijun i 400 tisuća je zaposlenih od toga 6,6% ima plaću veću od 1000 kuna koji će osjetiti ovu reformu a većina ostalih tu reformu neće ni vidjeti. Budući da je radnicima koji imaju plaću između 6 i 10 tisuća kuna bruto, odnosno 4,5 i 6 750 kuna njima će ustvari plaće najmanje rasti dok onim našim radnicima i građanima koji imaju minimalnu plaću neće rasti niti kunu. Stoga je bilo pametno u ovom zakonu se osvrnuti na one koji su gro radništva u Hrvatskoj, gro zaposlenih u Hrvatskoj a to su svi oni koji imaju plaću do 10 tisuća kuna i tu napraviti određena rasterećenja koja bi dovela do toga da i oni osjete efekat ove reforme. Stoga je SDP uputio u proceduru amandman kojim predlaže vraćanje tri stope oporezivanja dohotka na osnovicu do 2 200 kuna 12%, na osnovicu do 17 400 kuna 24%, a preko 40% To bi izazvalo i dovelo do stimuliranja potrošnje jer mi simuliranjem podataka vrlo jasno se vidi da bi neto plaće rasle u visokoobrazovnom kadru između 400 i 445 kuna umjesto trenutno predloženih 91 i 112 kuna a također bi rasle i ostalim našim građanima koji imaju bitno manje plaće od ovih 6,6% koji su navedeni i koji će imati koristi od ovoga zakona. Da je Vlada socijalno osjetljiva onda bi razmišljala o povećanju neoporezive osnovice za 3800 na 5000 kuna, da i ovi naši sugrađani koji imaju niska primanja, rasterećenjem poreznim od strane države dobiju dio onoga što imaju i naši sugrađani koji imaju relativno visoke plaće gledajući na plaće većine građana u Republici Hrvatskoj. Žao mi je što uz ovaj zakon nije Vlada se usudila donijeti i još da uvijek nemamo podataka, nije se usudila donijeti novi iznos visine nove minimalne plaće. Ona u Hrvatskoj u ovom trenutku je negdje otprilike oko 40,3% prosječne plaće i u postojećem zakonu je vrlo jasno navedeno da je bilo potrebno kroz provedbu zakona doći do 50% udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći. Zakon koji je donesen je doveo do deblokade minimalne plaće 2013. godine, ali nije postigao cilj koji je bio, a to znači da 50% prosječne plaće bude minimalna plaća. Stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odgovoriti na taj izazov, jer u Hrvatskoj imamo sve više zahtjeva poslodavaca za radnicima, ali ne radnih mjesta koja su slabo plaćena, koja su nesigurna nego dobro plaćena radna mjesta, a minimalna plaća je nešto što je garant države da ispod toga cijena rada u Hrvatskoj ne može i ne smije biti. Ono što je jasno da plaća sada kada govorimo o minimalnoj plaći da ona ne može rasti na 50% odmah, ali u jednom postupnom porastu od 5% godišnje možemo doći do onog cilja koji je, a da to znači da u Hrvatskoj građani kad govorimo o minimalnoj plaći, da ta minimalna plaća bude 50% prosječne plaće što negdje otprilike bi u 2018. ako zadržimo ovakav trend bi bila u bruto iznosu negdje oko 3800 kuna što znači da bi naši sugrađani ako to povećamo kroz dvije godine godišnje do mjesečno imali 250 kuna veću minimalnu plaću nego što su imali do sada i da njihova neto minimalna plaća u 2018. treba biti najmanje 3000 kuna, odnosno 3800 u bruto iznosu. Kroz ove izmjene treba gledati i izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju gdje se ukida onaj dio koji je vezan uz razdvajanje mirovina i ide se na usklađenje mirovina po posebnim propisima sa mirovinama koje su usklađene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju što znači da će one rasti po stopi od 1,1% puno više nego mirovine koje su vezane uz Zakon o mirovinskom osiguranju tzv. radničke mirovine što će izazvati trošak državi od 97 milijuna od 2017. do 250 milijuna 2018. a negdje 2022. i treće preko pola milijarde. Ti koji imaju visoke mirovine sa ovim će dobiti rasterećenje, imat će veće mirovine i sa ovim što Vlada predlaže dobit će još jedan dodatni impuls i tu ćemo napraviti socijalnu nejednakost između onih koji imaju relativno visoke mirovine i oni koji te mirovine nemaju. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mirandi Mrsiću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Ivan Klarin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Mene naprosto kao mladog čovjeka zabrinjava podatak što sam i jutros u replici kazao da se od danas do sljedećeg četvrtka, da će 1000 ljudi, dakle aktivne radne snage napustiti RH dok istodobno s druge strane preko 140000 radnika traže naše tvrtke posebno u građevini. Toliko smo vapili u vrijeme gospodarske krize da se pokrene sektor građevine, međutim sad vidimo da jednostavno oni, ti ljudi koji se bave s time, a znamo što to znači za državu i za ukupni budžet neće imati koga zaposliti. Osim što će se iseliti ti ljudi, to su pretežno mladi ljudi jer nakon majke ili oca koji idu u Njemačku raditi kao aktivna radna snaga u najboljim godinama naravno da će povući i cijele obitelji. Mene zabrinjava uistinu taj podatak, jer kažem da tvrtke u Hrvatskoj traže 140 tisuća novih radnih mjesta. Ne samo da ih nemamo, nego jednostavno hrvatske tvrtke neće biti u mogućnosti izvršavati te poslove. Mi smo konkretno, većina jedinica lokalne samouprave u Dalmaciji je povukla iz europskih fondova preko milijardu kuna za izgradnju sustava odvodnje. Meni se vlasnici građevinskih tvrtki dole žale da oni jednostavno nemaju potencijala u radnoj snazi da izgrade sve te naše sustave. Evo imate na primjer u Šibeniku gdje se već javila jedna tvrtka iz Španjolske koja će graditi sustav odvodnje konkretno Šibenika. Izvolite. Imamo isti stav oko nezaposlenosti i potrebe za radnom snagom u Hrvatskoj. Jasno da u vrijeme krize i u vrijeme kada se zatvaraju radna mjesta da se ne može odobriti uvoz radne snage iz zemalja okruženja, zemalja izvan EU. Ali ono što nam sada je jasno, što je evo HDZ u protekle četiri godine jako trubi o tome da se ih Hrvatske iseljavaju mladi ljudi, ali evo sada ono niti jednog glasa kao da se ništa ne događa, ali se ne vuku ni potezi da ti mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj, a jedini pravi potez je pošteno platiti radnika za njegov rad, osigurati mu sigurno radno mjesto, sigurnu plaću da od te plaće može živjeti. Na Zavodu za zapošljavanje je preko 26 tisuća radnika građevinske struke, 40 tisuća radnika turističkih zanimanja, prema tome bazen imamo ali moramo ih platiti. Ako ne damo dobru plaću, ako se konačno poslodavci ne počnu odricati svog ekstra profita i to pretvarati u plaću radnika, ostat će i bez posla u Hrvatskoj, a ostat će i bez radnika. Jel ako se Španjolcu isplati raditi i španjolskom radniku u Hrvatskoj za puno veću plaću koju ima u Španjolskoj, nema razloga zašto u Hrvatskoj naši poslodavci posebno u građevini i posebno u turizmu ne bi radnicima davali pristojnu plaću jer za pet tisuća kuna konobar u Dubrovniku kada plati smještaj i prehranu ne ostane mu ništa. Prema tome, poslodavci vrijeme je da ekstra profit koji ste imali godinama pretočite u plaće radnika, ostat će mladi ljudi ali će nam doći i radnici iz drugih zemalja ako budu plaće dobre i veće nego u njihovim zemljama. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću na odgovoru na repliku. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Marko VEšligaj. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo cijela ova reforma u kojoj je izmjene u porezu na dohodak jedno od ključnih mjesta prelama se preko leđa lokalne i područne samouprave. Pričali smo o tome ovdje u Hrvatskom saboru već puno puta Hrvatska ostaje visoko centralizirana zemlja, zemlja u kojoj se zapravo samo na lokalne jedinice prebacuju obaveze, a prave financijske decentralizacije nema. Porez na dohodak dizanjem ovog neoporezivoga dijela dohotka mijenjanjem poreznih razreda odnosno ukidanjem najveće stope poreza na dohodak lokalne jedinice izgubit će prema izračunima raznih neovisnih ekonomskih analitičara oko dvije milijarde kune. Dodamo li još ovdje još porez na tvrtku dolazimo na iznos od dvije milijarde i sto milijuna kuna, kompenzacijske mjere čuli smo predviđene su u iznosu od 1,3 milijarde kuna kroz pomoći u samom državnom proračunu iduće godine. No one predstavljaju samo privremene mjere, predstavljaju mjere kojima će kompenzirati u 2017. godini i za 2018. još ne znamo ništa točno, no u 2017. zapravo ono što je glavni problem da ulazimo u jednu neizvjesnost. Ulazimo u neizvjesnost iz razloga što ne znamo niti model kroz koji će se to raditi, a niti nisu uvažene potencijalni rast koje su imale lokalne jedinice u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu U Krapinsko-zagorskoj županiji evo na razini županije taj rast iznosi oko dva milijuna kuna, lokalne jedinice imaju od 10 do 18%, grad Klanjec ima rast od poreza na dohodak u 2016. godini u ovih prvih 10 odnosno 11 mjeseci u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dakle sukladno tome planirale su se i proračuni lokalnih jedinica, sukladno tome ti proračuni stavljeni su i na javne rasprave stavljeni su i na javne tribine našim građanima kako bi mogli ipak imati benfit toga rasta i na jedan participativan način da zajednički sa građanima odlučimo na koji način ćemo potrošiti ta sredstva. Kroz ovu reformu naravno tih sredstava nema i mi ćemo morati ići u rebalanse već početkom iduće godine. Ukidanje poreza na tvrtku također gubi se 120 milijuna kuna za lokalne jedinice, znamo koliko je to veliki gubitak ali neću se ovdje osvrtati s obzirom da je sama tema porez na dohodak. Ono što je još uvelike problematično kod samoga poreza na dohodak jest način kojem se pristupilo izradi ovog novog Zakona o porezu na dohodak, ukidanje jedne stope one najviše stope od 40% smatram da se ovdje gubi jedno načelo da se porezi plaćaju prema ekonomskoj snazi, da oni koji imaju više moraju plaćati i postotno više. Smatram da je to izuzetno važno i potrebno radi postizanja i socijalne pravednosti, ali i jednoga načela kojega bi svi morali poštivati u društvu. No to je očito dolaskom ove Vlade palo u drugi plan. Ovdje su prijedlozi amandmana koje je predložio Klub zastupnika SDP-a vjerujem da će saborski zastupnici barem dijelom razmisliti o ovim amandmanima i možda ih i uvažiti makar ne očekujem to.

Činjenica jest da ćemo ovu reformu i ovaj porez, a i ostale vjerojatno usvojiti, dakle prihodi lokalnih jedinica će se smanjiti iz svih ovih razloga koje sam naveo, dakle kompenzacijske mjere neće biti dovoljne kako bi pokrile sav ovaj manjak koji ćemo imati. Porez na tvrtku nema nikakvih kompenzacijskih mjera makar je bilo u raspravi kroz pitanja koja sam ja osobno postavljao ministru financija da će se to pokušati kroz određene modele također uzeti u obzir, nažalost, toga ovdje nemamo, nismo dobili te simulacijske modele. I još jedanput ponavljam, ulazimo u neizvjesnost, ulazimo u to da ćemo imati iduće godine za one potrebe koje su izuzetno važne kod lokalnih jedinica, dakle manje iznosa za stipendije, manje iznosa za naše najugroženije, manje će biti iznosa za prijevoz srednjoškolaca. Lokalna zajednica recimo iz koje ja dolazim to je par tisuća stanovnika, županije naše oko, nešto više oko 120 tisuća stanovnika, izuzetno su važne takve stvari jer jedino na taj način možete ljude tamo zadržati ako imate mogućnost da im pružite naravno ove osnovne usluge, za njihovu djecu, za njihove najmlađe, da im izgradite komunalnu infrastrukturu koja također spada u ovlasti lokalnih jedinica, da poduprite i dijelom civilno društvo. Evo kroz izmjene ovoga Zakona o doprinosima i kulturni amateri recimo koji stvaraju nekakav kulturni život u toj jednoj zajednici kroz predstave, kroz KUD-ove znači, kroz razno razne glazbene aktivnosti, koncerte, također će sada morati plaćati na te autorske honorare doprinose i također vrlo upitnim će doći njihovo postojanje jer morate biti svjesni da oni također moraju platiti svoje voditelje. Dakle ključna poruka prihodi lokalnih jedinica se smanjuju, smanjuje se zapravo onima koji imaju najmanje, onima koji najracionalnije posluju a pogoduje se opet onim najbogatijima.

Imamo nekoliko replika. Prvi za repliku se javio uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vešligaj, kada slušam vas danas ovdje onda se prisjećam 7. saziva Sabora koliko puta smo s ove strane tada nešto slično govorili o ovome što vi govorite sad. Ali ima jedna razlika što se je u tom vremenu vršila jedna gruba, ružna centralizacija države, što se je sve na lokalnoj razini gazilo, drobilo. Pa čak od onih državnih institucija kao što su porezna uprava i razno razne druge institucije, dakle sve se je gasilo na lokalnoj razini, sve se je centraliziralo i vuklo na jedno mjesto. I ja pozdravljam ovu vašu želju za i novi pristup SDP-a za decentralizaciju. Stvarno mi je drago da to čujem. Nadam se da to ozbiljno i mislite, da ozbiljno govorite, da to jest stav. A ja ću vas podsjeti. U tom vremenu te centralizacije i rasturanja sustava na lokalnoj razini, slanja ljudi, desecima km dalje na sudove, porezne uprave, sve institucije koje su dakle državne, sve se je to gasilo u gradovima, slalo se negdje dalje. Ja ću vas onda podsjetiti da je i fiskalna centralizacija tada bila izuzetno naglašena i da definitivno u vremenu izmjena zakona nije bilo ni jednog elementa nikakvog nadomjeska onoga što lokalna samouprava gubi. Ja se osobno zalažem da lokalna samouprava ima barem 30% poreznih … [[Govornik se ne razumije.]] A moje je pitanje vama, porez na tvrtku, a što je to porez na tvrtku? Da li taj porez plaćaju i oni najmanji i oni najveći. Da li je to porez koji stvarno nema smisla i koji su ljudi plaćali, plaćaju ne znamo za što. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrgu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Marko Vešligaj, izvolite. Kolega Hrg, evo vi se konstantno u ovim vašim istupima kada god razgovaramo a razgovaramo puno sada o lokalnoj samoupravi vraćate na ono što je bilo prije. Ja neću reći da je bila ona reforma idealna porezna, naravno da nije bila, naravno da su ovdje, da su tamo onda lokalne jedinice dosta izgubile, naravno da niti onda nisu bile kompenzacijske mjere dostatne. Ali ja ću vas podsjetiti na jedan pa i naš razgovor u Udruzi gradova, sjećam se kada ste rekli, kada mi dođemo vratiti ćemo sve na staro. Pa ja vas pitam sad da li je ovo povratak na staro? Naravno da nije. Naravno da nije, naravno da lokalna samouprava nažalost opet tu gubi unutra i gubi možda i puno više nego prije. Podsjetiti ću vas naravno da su tu bile i tamo određene kompenzacijske mreže, vi ste rekli da nisu bile. Bilo je, bilo je isto određena povećanja u porezu na dohodak, znate da su bile i određene podrške za prvu i drugu skupinu, nemojte mahati s glavom znate da su bile, znate da su bile a sada šutite, sada šutite nažalost, niste istupali u medijima oko ove reforme a vaša lokalna jedinica će opet izgubiti. A porez na tvrtku kada ste me već pitali šta znači. Pa znači, znači, gledajte. Kod mene u gradskom proračunu znači nekakvih 2% proračuna, to nije malo, negdje znači 3%, negdje 3,5% proračuna. Ali on ono što je po meni ključno ovdje kod poreza na tvrtku samoga jest da u porezu na tvrtku, znači da ga lokalne jedinice mogu i ne trebaju uvesti. Tu ja mislim da se direktno zadire pa čak i u samu autonomiju lokalnih jedinica i u njihovo odlučivanje. Nažalost vi znate da je to jedno od jamstava MOST-a kojeg, možda ga vi osobno ne podupirete, ja neću ulaziti unutra u to ali to je autonomija lokalnih jedinica. Podržavamo svako rasterećenje gospodarstva, još jedanput ponavljam ali ne na teret lokalnih jedinica, neka lokalne jedinice samostalno o tome odluče, zato i jesu zapravo lokalne jedinice, zato i jesu lokalna samouprava. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Anđelko Stričak. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo kolega Vešligaj, vi ste puno toga dotaknuli ali ste zaboravili napomenuti recimo da u vrijeme Kukuriku vlade Zorana Milanovića su 44 puta mijenjane porezne odredbe, porezni zakon što je dovelo do potpune porezne nestabilnosti. U više navrate ste danas naveli da će prihodi jedinice lokalne samouprave doživjeti pad prihoda, ali ste zaboravili također napomenuti da je recimo ta ista Milanovićeva vlada 14.11.2014. godine mijenjala Zakon o porezu na dohodak zbog kojeg je recimo sam proračun Varaždinske županije u prošloj godini doživio pad od 18 milijuna kuna. Proračun Grada Lepoglave punih 56% I tada nije bilo nikakvi kompenzacijskih mjera, a sada je u ovom poreznom setu i u proračunu za iduću godinu predviđena milijarda i 300 milijuna kuna kompenzacijskih mjera. Pa prema tome smatram da se malo strpimo da vidimo na koji način će to sve na kraju ići. Ja smatram da će ići dobro jer ovo je prva Vlada koja odmah na početku svog mandata krenula s jednom takvom sveobuhvatnom reformom poreznog sustava što bi svakako trebalo donijeti jednu poreznu stabilnost. Zahvaljujem kolegi Stričaku na replici. Izvolite.

Pa ajmo se vratiti na 2007. godinu kad je Vlada Ive Sanadera smanjila zapravo, odnosno ukinula udio lokalnim jedinicama u porezu na dobit pa je na taj način kaznila one najrazvijenije lokalne jedinice reći ću vam evo ga općinu susjednu općinu, znači Gradu Pregradi, općinu Hum na Sutli koja je onda izgubila 5 milijuna kuna a jedna je od najuspješnijih općina u RH sa stvarno jakim gospodarskim gigantima. Vjerujem da su vam poznati, od Vetropack Straža, od OMCO Croatie. Bilo je tu dosta i općina i gradova u kojima su, koje vode i znači čelnici iz vaše stranke. Gledajte 44 puta to ste vi naveli, ali evo to je valjda bilo u 4 godine.

Podsjećam kolegice i kolege da smo u 2016. godini. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa evo moram reći da kolegu Vešligaja duboko poštujem i cijenim i s njim sam znao ponekad iskreno razgovarati o raznim pitanjima. I htio bi objektivnosti radi navesti jednu stvar, a to je da problemi s kojima se mi danas susrećemo kao društvo i državna riznica odnosno kao proračun su isti problemi s kojima smo se susretali i u doba SDP-a. I nažalost šta je SDP radio? Nastavio je bio tada s politikom HDZ-ovom dizanja PDV-a, čak je uveo i fiskalizaciju, uveo je fiskalizaciju na tržnice, na trešnjevačkom placu sve odozada je sada prazno i pustoš. Prodavači kokica moraju biti fiskalizirani, vršio se porezni teror i to pazite kakvog tipa za 10 kuna viška u blagajni ministar Linić je ljudima zatvarao kasu tj. radnju za 10 kuna. I sad pazite ovaj apsurd netko za 10 kuna zatvori mu se lokal, a ovaj ministar Marić koji vodi državni proračun on ima manjak ne 10 kuna nego 10 milijardi kuna i njegova radnja se ne zatvara, njemu se otkaz ne daje, naprotiv on će vjerojatno dobivati razne nagrade itd. I jednostavno što vam hoću reći? Ovi svi problemi koje danas vidimo su nažalost naslijeđeni od prije a vi ste ih naslijedili opet od prije od HDZ-a i u suštini nažalost ništa niste napravili da se to riješi. I danas imamo samo jedan retro light motiv koji se opet rasteže i mučit će nas još ko zna koliko nažalost dok ste i jedni i drugi na vlasti. Izvolite. Evo pa kolega Pernar, složit ću se sa djelom vaše rasprave, neću se složiti s onim djelom koji se odnosi na fiskalizaciju. Vi ćete to nazvati poreznim terorom ali mislim da je općenito reakcija javnosti uz određene naravno greške kad nešto novo uvodite uvijek postoje greške i na greškama se uči ali mislim da se generalno svi možemo ovdje složiti da je bila riječ o jednom dobrom projektu, da je riječ o uvođenju reda i to su prepoznale i neke od članica EU koje su i razvijenije od RH i primjenjuju ili razmišljaju da će primijeniti taj model. A naravno problemi jesu koji se vuku 25 godina ovdje u Hrvatskoj koji se ne rješavaju, ne trebam podsjećati ko je u tom periodu bio većinu vremena na vlasti. Izvolite. Evo poštovani kolega, temeljem vaše rasprave osvrnut ću se na 4 točke iz mog kuta gledanja, važne 4 točke. Prvo ste spominjali nastavak i kontinuitet procesa centralizacije i ovako rigidno centralizirane Hrvatske gdje ću kazati samo jednu rečenicu da bi bilo što se vjerodostojnosti tiče jako dobro bili mi danas u opoziciji ili jučer u poziciji da uvijek zastupamo isti stav. Drugo, druga točka koju ste vi spomenuli rekli ste da lokalni proračuni, pa tako i županijski temeljem zakona jesu trebali biti dostavljeni predstavničkim tijelima do 15. studenog ove godine. To zakon nameće. To znači da državna razina ne respektira zakonom propisane obaveze. Svi govore o kompenzacijskim mjerama, a nismo imali prilike do sada čuti koje su to kompenzacijske mjere i nismo imali prilike čuti točan izračun kompenzacijskih mjera. Najvrjednije što čini jednu državu, a time općine i gradove su građani. Opet će se sve lomit preko leđa građana. Treće, svi govorimo da treba težiti što većem stupnju suglasja i konsenzusa, a mi smo jednim slovom pera Strategiju razvoja turizma koja je u ovom Saboru usvojena jednoglasno kroz Zakon o PDV-u jednostavno negirali. Jedno pričamo, drugo mislimo, treće radimo. Spomenuli ste porez na tvrtku. Za neke jedinice lokalne samouprave to je prihod od nekoliko desetaka tisuća kuna, a za neke jedinice lokalne samouprave nekoliko milijuna kuna. Ovim zakonom nagrađujemo loše, penaliziramo dobre i opet idemo u krivom pravcu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Giovanniu Sponzi na replici. Prelazimo na sljedeću raspravu. Za pojedinačnu raspravu se prijavila uvažena kolegica potpredsjednica Hrvatskog sabora, gospođa Milanka Opačić. Izvolite. Kao i jučer o PDV-u ja ću danas o porezu na dohodak govoriti samo o jednom segmentu za koje smatram da bi trebali razmotriti do odlučivanja o amandmanima, jer vam je veliki broj ljudi ispao iz poreznih olakšica. Naime, ne bih htjela ovdje ustvrditi da je to politika po kojoj porezne olakšice mogu imati samo oni koji su u braku, a svi oni koji ne žive u bračnoj zajednici da nemaju pravo na porezne olakšice. Ja vjerujem da se dogodila jedna omaška u pisanju zakona, jer na žalost puno je razvoda brakova oko nas, puno je djece koja ostaju u raznim drugim oblicima obiteljskih zajednica i ne bi bilo dobro da imamo tu vrstu diskriminacije, da oni koji su u braku imaju pravo na poreznu olakšicu drugi nemaju. Na žalost vama su i očuh i pomajka ispali iz ovog zakona kao i članovi uže obitelji. I sve se svodi na skrbništvo što nije uzdržavanje. Dakle, skrbništvo može imati jedna osoba rješenjem na primjer Centra za socijalnu skrb, a dijete može biti smješteno u nekoj od ustanova i država plaća za to dijete sve troškove. Dakle, nitko ga ne uzdržava, ali je netko skrbnik jer tako piše po Obiteljskom zakonu. Dakle, skrbnik i onaj tko uzdržava nekoga to su dvije različite stvari. Imate situacija na primjer ne znam evo plastično vam mogu ispričati na primjer na primjeru dvoje ljudi, nazvat ću ih ne znam Pero i Ana radi lakše komunikacije. Pero je otac djeteta, Ana je pomajka. Pero ostane bez posla, Ana ima posao. Ona uzdržava dakle Perino dijete, dakle ona nije njezin roditelj ili dakle pomajka dakle jednog djeteta muškog ili ženskog, nije skrbnik ali ih uzdržava. Budući da nema pomajke ni poočima u ovom zakonu oni nemaju pravo na poreznu olakšicu. Meni se čini da to nije pravedno i da nije dobro i mislim da biste to trebali razmotriti do drugog čitanja. Nema niti drugih oblika životnih zajednica. Nema na primjer olakšica za one partnere koji žive u izvanbračnim zajednicama. Sviđalo se to nama ili ne sviđalo treba percipirati život oko nas. Po zadnjem popisu stanovništva negdje oko 230 tisuća obitelji i u tim zajednicama živi oko 300 tisuća djece. Hoćemo li i tu djecu staviti onda na neki način u drugi plan i onemogućiti tim roditeljima da imaju poreznu olakšicu za svoju djecu koju uzdržavaju. Dakle, da ne duljim ja mislim da ste me shvatili što se dogodilo u zakonu. I dalje ću do glasanja o amandmanu koje sam dala u ime kluba SDP-a vjerovati da je riječ o jednom propustu koji vam se dogodio i jedan dio imate u Općem poreznom zakonu. Međutim, mislim da bi popis svih onih osoba koje imaju pravo na porezne olakšice, dakle i članovi uže obitelji koji se uzdržavaju i ovo što sam sada navela trebali biti u Zakonu o porezu na dohodak. I nakon, dakle vašeg ili usvajanja ili odbijanja zakona moći ću reći da li je doista riječ o jednom propustu. Jer kada se radi ovakav jedan veliki projekt kao što je porezna reforma može doći i do propusta.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Milanki Opačić na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Danas imam iznimnu čast govoriti u ovome Domu na temu koja je svima znana, znači izmjene Zakona o porezu na dobit. I u suštini mi vidimo da se Vlade mijenjaju, mijenjaju se čak i predsjednici tih Vlada. Ljudi koji su do jučer vodili stranke danas ih ne vode, međutim svi problemi koje smo mi kao društvo imali jučer imamo ih danas. A ako se nastavi ovim putem imat ćemo ih i sutra. Mi smo danas kao što sam ranije napomenuo zatrpani smo papirima. Naši stolovi su prepuni tih papira. Ja ne znam da li itko uopće čita sve te papire, jer mislim da je nemoguće fizički stići to sve pročitati. Međutim, reforma po svojoj prirodi bi trebala biti promjena koja je sustavne naravi, promjena čijom primjenom se određene stvari, odnosno problemi otklanjaju i gdje zapravo mi imamo kvalitetnije rješenje za mnoga društvena pitanja u ovom slučaju dijela poreznog zakona. Međutim, ja vam garantiram da dan nakon day after ili kako bi rekla naša bivša premijerka, day after yasterday i sutradan i danas isti problemi koje imamo će ostati, ništa se promijeniti neće. I onda se postavlja pitanje koji je smisao ove reforme? Dal će građani živjeti bolje nakon izmjene poreznog zakona? Iskreno ne vjerujem. Hoće li proračunska rupa biti manja? Iskreno ne vjerujem. Hoće li se nastaviti rast državnog duga u ukupnom BDP-u? Hoće. Hoće li ukupan dug države rasti? Hoće.

Kada sam spomenuo pitanje njegovog načina rukovođenja financijama i toga da će iduće godine na naplatu doći 35 milijardi kuna, on je meni rekao, da kaže, gospodine Pernar ali mi smo uštedili na kamatama 300. A što je 300 milijuna spram 35 milijardi. Ako pomičete decimalu doći ćete do zaključka da je uspio svojim akrobacijama uštediti 1% jer 300 milijuna je 1% od 35 milijardi odnosno još čak i manje. Što će reći da sve mjere koje ova Vlada provodi, kao sve mjere koje su bivše vlade provodile nisu uopće bile sustavne naravi, niti se doticale centralnog pitanja, centralno pitanje proces stvaranja novca, zašto kuna u opticaju nema, zašto država nije u stanju vratiti kredite, zašto državni dug iz godine u godinu raste i na kraju krajeva zašto smo prisiljeni rezat socijalna prava, rasprodavati društvenu imovinu, smanjivati mirovine, plaće odnosno ne poštivat kolektivne ugovore, radit mirovinske reforme. Jer gledajte sjećam se kada je mirovinska reforma bila onda su svi govorili evo imamo reformu taj drugi stup riješit će probleme. Koji je rezultat mirovinske reforme bio u konačnici za umirovljenike? Smanjenje mirovina. Koji će rezultat biti porezne reforme? Veće cijene osnovnih proizvoda, nesporno broj jedan, broj dva udar na ugostitelje, broj tri pazite vi ovaj apsurd, kaže kolega VEšligaj iz SDP-a je veli ali Ivane mi smo uveli reda. A gdje smo uveli reda?

Znači banka izda kredit od ne znam deset tisuća kuna, vi joj vratite recimo 16, onih šest tisuća banka sprema sebi ne mora platiti ni kune PDV-a jer je banka oslobođena plaćanja PDV-a. A netko tko prodaje kokice koji je utajio 100 kuna, 200 kuna e mladiću evo tebe ćemo fiskalizirati uvest ćemo reda. I u konačnici gdje smo se našli? Našli smo se u stanju dugotrajne agonije, bez perspektive mladi ljudi autobusima odlaze iz zemlje, ljudi kopaju po smeću. I ako se zapitate jeli ova reforma ide u pravom smjeru? Pa dame i gospodo, pitajte se sljedeće pitanje, hoće li gospodo iz HDZ-a nakon ove reforme autobusi s mladim ljudima prestat izlazit van. Hoće li nakon ove vaš reforme doći do porasta zaposlenosti? Hoće li se išta dogoditi da se smanji ovo užasno siromaštvo što ljudi kopaju po smeću što stoje u redovima pred pučkim kuhinjama, što prose na ulici? Ništa od toga neće se riješiti. Dal će se riješiti pitanje državnog deficita? Neće, on će i dalje biti u milijardama kuna. Neko mi je rekao, ne smijem reći tko od vas da je cilj ove reforme uzeti milijardu kuna ugostiteljima, da će to biti efekt povećanja PDV-a. od kuda da vam ti ljudi daju milijardu kuna jeli se to itko od vas pitao. Osjećam se nekada kao da se nalazim u kavezu vezan luđačkom košuljom i ne mogu ništa učiniti. Svojedobno mi je kolega Lacković rekao Ivane moj dragi jedina stvar o kojoj mi ovdje u Saboru odlučujemo je duljina rasprave i ja osjećam nažalost da je tome tako. Što god ja govorio, što god kolege iz SDP-a govorili bez obzira koliko bili ti argumenti racionalni svi argumenti biti će dobiveni tj. odbijeni kada dođe glasanje vi ćete se pojavit, glasat ćete i to je to. I onda se sjećam paradoksalne situacije kada je situacija bila obratna, kada je SDP imao većinu, kada je HDZ bio u manjini, tada je HDZ isto tako kao i SDP danas davao racionalne prigovore, racionalne prijedloge, apelirao na zdrav razum itd. i istom metodikom kojom je HDZ odbacivao prijedloge oporbe sada bez obzira što su oni recimo utemeljeni ili davao amandmane na proračun na isti način sada SDP predlaže te prijedloge oni će biti odbijeni kao što su i prijedlozi HDZ bili odbijeni kada je SDP bio na vlasti. I zapravo što o čem, gdje se mi sada nalazimo, koji je smisao ove rasprave, a unaprijed je sve odlučeno? Ljudi moji unaprijed je sve odlučeno da ova reforma ide dalje. I zapravo jedino što imam, jedino oružje koje imam je ova govornica, ovaj mikrofon i apeliranje birače da se zapitaju da li ova Vlada ide za tim da riješi njihove probleme, da li ova Vlada ide za tim da riješi njihove probleme? Hoće li ovo što vi predlažete riješiti nelikvidnost, nelikvidnost pravnih subjekata u milijardama? Znate kako je Linić rješavao? Likvidacijom pravnih osoba. Međutim šta se dogodilo budući se uzrok nelikvidnosti nije micao? Počela je rast nelikvidnost fizičkih osoba, budući da fizičke osobe nije mogao likvidirati. Našli smo se u situaciji da je nelikvidnost fizičkih osoba premašila nelikvidnost pravnih i sam Bog zna kamo će nas ova politika odvesti. Dame i gospodo, u uvjetima fiksnog tečaja odnosno kvazi fiksnog gdje je kuna vezana uz euro, gdje je sav novac vanjski dug, gdje svaka kuna u novčaniku koji mi imamo je vanjski dug koji moramo vratiti uz kamatu. Kakva je perspektiva nas? Kakav? Što će se promijeniti za ljude? Hoću ja imati 100 kuna veću plaću? Pa što će to promijeniti kada ćete mi uzeti 100 kuna na drugi način? Jer suštinska stvar svake porezne reforme koja se dovodila je bila da se u suštini povećavaju porezni prihodi. Znači, ne radi ministar Marić ovu reformu zato da bi ostavio više novca građanima, već naprotiv, da bi im uzeo više novaca. A razlog zašto se neke stavke smanjuju, a neke povećavaju, pa ljudi moji ono što je spominjao kolega Bunjac uvoz radioaktivnog materijala, ne znam reaktora će se oslobađati poreza ili smanjit će se PDV-e na ljesove ili što već, pa to je sve ludost ljudi moji, na zubala itd.

To je porez koji strane banke, strani telecom i strani farmaceuti plaćaju kada izvlače dobit iz naše zemlje. Trenutno kada oni izvlače recimo milijardu kuna dobiti, porez po odbitku je samo 15%

Taj porez pogodio bi samo strane firme koje izvlače novac iz naše zemlje i u konačnici bi državi ostalo više novca i taj novac bi ostao ovdje jer bi ga država opet potrošila.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj replici malo dužoj. Namjerno sam rekao replici dužoj – 50 sekundi kao da je u replici. Hvala lijepo na raspravi. Imamo nekoliko replika na vašu raspravu. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi mladi kolega, ja sam očekivao da ćete vi predložiti amandman u stilu da vi kao saborski zastupnik i oni koje vi hvalite budu oslobođeni plaćanja PDV-a za tramvajske karte na račun umirovljenika. Kako to niste predložili, ja odustajem od replike. Izvolite. Evo poštovani gospodine, kada je došla kontrola u tramvaj tražili su me kartu, a svi vi znate da se ja zalažem za besplatan javni prijevoz. Da sam ja kojim slučajem kupio kartu, ja bih pregazio sve ono za što se borim. Ljudi bi meni rekli – gospodine Pernar vi ste licemjer, vi govorite da ste za besplatan javni prijevoz, a vi prvi plaćate kartu. Ja sam čovjek koji djelima stoji iza svojih riječi i ako ja kažem da sam za besplatan javni prijevoz, ja ako ću ići s tom kampanjom za gradonačelnika ja stvarno to i mislim. A što se tiče amandmana, dao sam amandman na prijedlog vaših izmjena Zakona o PDV-u konkretan da se ugostiteljima ne digne na 25% Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru i na jasnom stavu. Molio bih vas za pozornost. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Pernar žao mi je, ali PDV-e na poslovanje banaka ne bi bilo dobro uvesti jer bismo to plaćali mi, a ne banke. Dakle, apsolutno protiv toga. Ali problem s bankama je taj da banke nezakonito naplaćuju kamatne stope i to nitko ne vidi već godinama i to je naš problem i problem je što su kroz van bilancu banke iznijele 6 milijardi kuna bankama majkama bez i jedne kune naplate poreza. To je problem s bankama i to je problem koji ovaj Sabor mora riješiti, a prvenstveno Ministarstvo financija koje ništa ne poduzima u tom smjeru. Izvolite. Pa gospodin Aleksić da, banke izvlače milijarde iz naše zemlje, a porez po odbitku je samo 15% Zašto država ne digne porez po odbitku? Zašto banka kada izvlači milijardu kuna iz naše zemlje umjesto da plati samo 150 milijuna kuna ne bi platila recimo 300 milijuna kuna? Mi bismo tog trena imali 150 milijuna više u kasi naše države. Imali bismo 150 kuna manje novca koji su izbačeni iz opticaja. Znači, ostala bi likvidnost unutar zemlje i mogli bismo poreznu presiju odnosno od porezne presije sačuvati vlastite građane. Vi kažete kada bi se uveo bankama PDV-e, to bi plaćali građani. A tko plaća cijelo vrijeme PDV-e? Tko plaća na sve što mi napravimo PDV-e? Pa mi građani. Pa naravno da ćemo ih mi plaćati. Ali ja ne vidim zašto banke koje stvaraju milijarde kuna dobiti ne bi trebale biti u sustavu PDV-e, a zadnji neki pekar koji ostvaruje ne znam ni ja kakvu siću od prometa on mora plaćati PDV-e. Vidite li kakvo je ovo licemjerje, kakvi su ovi zakoni i kamo nas ova politika vodi ljudi moji. Cijela zemlja se kotrlja u propast. Ljudi iz njih izlaze, imate mortalizaciju društva, djeca se ne rađaju, a o suštinskim stvarima se ne raspravlja, nego ja ovdje sjedim sa ovim svim papirima, tko od vas ovo čita dame i gospodo? Nitko! Nitko dame i gospodo! Koja je korist onda od svega toga? Zašto mi primamo plaću kada društvo koristi od nas nema? Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Izvolite. Mi ovih dana raspravljamo o 16 zakona koje je netko nazvao reformama. Osobno, isključivo ponavljam, moj osobni stav, za mene reforme znače ako sutra velika većina građanki i građana u RH hoće živjeti bolje. Stoga ovdje je riječ o nekoliko zakona a niti slučajno o nekakvim ozbiljnim reformama. Ako pogledamo unazad onda se možemo, možemo svjedočiti da ima onih u RH koji su imali velike benefite, velike koristi i od zakona i od poticaja i temeljeno pitanje kolega koji si moramo svi skupa postaviti je sljedeće. Da li ovi zakoni, oni koji su socijalno neosjetljivi a do sada su imali koristi od države i jeli samo meso da se slikovito izrazim da li ih moramo natjerati da zagrizu i kost, da počinju za svoje zaposlenike graditi dječje vrtiće, za one koji su gradili sustave izdvajati novac za domove za starije. Ako hoćemo promišljati u budućnosti o mlađim naraštajima, onima koji će biti nositelji i društvenih i gospodarskih aktivnosti da li su u sklopu svojih korporacija spremni izdvajati za investiranje u mlade, konkretno mislim na stipendije. Socijalna osviještenost kod velikih poduzetnika osim fasade, ona ne postoji. I držim da svojim djelovanjem i zakonskim rješenjima trebamo pridonositi da ih na to natjeramo jer mora netko, moramo svi zajedno u ovim teškim vremenima dobiti i mesa ali bogami pojedinci moraju gristi i kost. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Izvolite. Gospodine Sponza hvala vam na vašem komentaru i vi ste rekli zapravo, ono što je bit cijele priče, a bit cijele priče je da bude bolje i građanima i državi. I kada bi ova reforma i ove izmjene zakona dovele do toga da se država oporavi ili da se ljudi ili gospodarstvo oporave, pa prvi bih ih ja podržao. Nisam ja protiv toga zato jer je HDZ taj koji to predlaže. Kada bi HDZ predložio smanjenje PDV-a ne bih ja bio protiv toga, ja bih bio za, ja bih prvi bio za ali nažalost mi vidimo da HDZ ne predlaže mjere u korist građana niti čini ništa da se onaj užasan proces koji su započeli '90.-tih stvaranja društva 200 bogatih obitelji na teret milijuna ostalih građana koji su gurnuti ispod praga siromaštva da se taj trend preokrene nego se zapravo nastavlja sa politikom da tih 200 bogatih obitelji imati će još više ovim izmjenama a društvo siromaštva koje su ostavili s druge strane imati će sve manje.

Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Pernar u vašoj raspravi ste dotaknuli mnoge stvari koje HDZ očito boli. Jedna od tih stvari je i stvaranje društvenog raslojavanja većeg nego što je danas. 200 obitelji '90.-tih su malo ekspandirali. Sada su to prebacili na 2% zaposlenih u našem društvu koji će dobivati tisuće i tisuće kuna više. I sa te strane, to je isti model, isti obrazac ponašanja, samo malo ljepše upakiran. Ali ono što je poanta, građani od svega ovoga imati ništa neće, niti umirovljenici, niti zaposleni, imati će 40, 50 kuna i to ste dobro primijetili. Dati će im 50 kuna a sa druge strane će im uzeti 100. I sa te strane dobro je da ne možete podržati ovu reformu jer svatko tko razmišlja o građanima to ne bi napravio. Ja se čudim zbilja potrebi da se, pazite ovo, niža stopa poreza na dohodak spusti sa 25 na 24 a višak koji uplaćuju bogatiji sa 40 na 36. Samo ta poruka je već totalno nevjerojatna i nejasna. Zbog čega višu stopu spuštati tako da oni koji imaju više da im ostane više. Jednostavno jasan je odgovor. I ljudi gledaju po sebi, nažalost ne razmišljaju u HDZ-u o građanima RH nego gledaju po sebi ako će meni biti bolje, to je to a to što će milijuni naših sugrađana, umirovljenika ne imati ništa njih previše ne briga. I sa te strane dobro je da niste podržali ovu reformu jer bi vam onda opravdano građani na cesti govorili svi ste isti. A nemojte biti isti jer sa te strane pomažete i kvaliteti ovog doma i nije istina da smo beskorisni. Ljudi govore šta misle a građani biraju. I sa te strane neka vide tko se zalaže za njih, a tko se zalaže za bogate. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. Izvolite. Gospodine Maras, ja se sjećam kao dijete tada je bila 1999. godina i tada su mnogi se nadali odlaskom HDZ-a sve će biti bolje, pa i moja obitelj. I sjećam se one parole „Dobar život svima, a ne samo njima.“ Pod tim njima aludiralo se na to društvo bogatih obitelji koje ste maloprije spomenuli da je ekspandiralo, nažalost dio tog društva su djelomično i prijatelji Zorana Milanovića s kojima se redovito slikao. Nažalost, nažalost volio bi gospodine Maras da jednog dana zajedno formiramo Vladu i da prekinemo ovu agoniju i da prestane ovo prepucavanje nas u Saboru jer ovo ljudi moji nema smisla. I ja pozivam vas gospodo iz HDZ-a skupite hrabrosti, držite sve institucije, možemo osloboditi našu zemlju terora banaka, možemo zaustaviti odljev kapitala, možemo napraviti monetarnu reformu. Ja vjerujem da kad biste to učinili da bi kolega Maras kad bi vidio vašu hrabrost da bi i on stao uz vas. I da mi možemo zapravo iskoračiti naprijed a ne stalno se vriti korak naprijed, dva koraka nazad. Gospodine Maras, hvala vam od srca. Vi ste čovjek koji mi je najsimpatičniji u ovom Saboru i da se mene pitalo da sam član SDP-a ja bi za vas glasao na unutarstranačkim izborima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. Teško je ozbiljno raspravljati nakon ovakvih izlijeva simpatija i ljubavi.

Sjećam se u predizbornoj kampanji MOST je bio stranka koja je snažno zagovarala stav i branila ga da kada dođe na vlast ako bude u prilici upravljati državom da neće biti povećanja poreza. Ono što vidimo iz paketa poreznih zakona o kojima smo djelom raspravljali jučer, djelom danas i još ćemo do kraja dana, možemo vidjeti da tome baš nije tako. Potpuno je jasno da su najveći zapravo gubitnici ove porezne reforme, o tome smo razgovarali i jučer zapravo ugostitelji, da se ugostiteljskom sektoru privilegira odnosno preferencijalna stopa poreza povećava na 25% s 13% Međutim, ništa manje zapravo ovom poreznom reformom neće biti pogođeni ni neki radnici koji zarađuju za život a nemaju tu sreću da rade na ugovore na određeno ili na neodređeno vrijeme odnosno da su u radnom odnosu. I ja ću svoju raspravu posvetiti zakonskim, prijedlozima zakonskih rješenja koja se odnose dakle i poreza na dohodak, ali i doprinose na druge dohotke. Znači u RH prema podacima porezne uprave prošle godine je bilo registrirano 361 968 građana koji su ostvarili drugi dohodak koji im je bio jedini ili drugi, odnosno dodatni izvor prihoda a zaradili su ukupno 3,8 milijardi kuna. Ovdje možemo vidjeti da jedan dobar dio radno aktivnog stanovništva zapravo na neki način uz postojeće radne odnose, uz primarne dohotke zarađuju i ostvaruju određene primitke na temelju kao drugi dohodak ali u ovoj kategoriji ovih građana koji su ostvarili drugi dohodak ima i jako puno onih čiji se primici zovu odnosno definiraju kao da su to primici ostvareni od drugog dohotka. Ako pogledamo prijedlog zakona vezan uz porez na dohodak onda možemo vidjeti zapravo da bi se vrlo izvjesno moglo dogoditi to da destimuliramo razvoj kreativnog, kulturnog, obrazovnog i znanstvenog sektora i da budu po prilično pogođeni sveučilišni profesori, liječnici i znanstvenici. Dosada su se svi primici koji su ostvareni iz drugog dohotka zapravo oporezivali univerzalnom stopom od 25% Izmjenama, predloženim izmjenama zapravo to se mijenja i oni se zapravo izjednačavaju. Prvo se uvodi drugi dohodak kao sintetička naknada, znači zbraja se godišnji prihodio koji su ostvareni recimo od nesamostalnog rada, a njima će se dodavati i oni primici koji su ostvareni iz drugog dohotka i svi oni koji su, koji prelaze prihode iznad 210 tisuća kuna morat će na razliku od 210 pa na više plaćati progresivnu stopu poreza od 36% A oni su do jučer zapravo plaćali na te primitke, odnosno na taj dohodak 25% Je za one koji će ostvarivati godišnje manje od 210 tisuća kuna naravno da će se primjenjivati ova niža stopa od 24, ali pitanje, mislim problem je cijele ove porezne reforme što mi nemamo apsolutno nikakvu analitičku podlogu. I mi zapravo ne možemo iz ovog prijedloga u nekakvom popratnome materijalu niti u procesu predstavljanja ovih zakona ne možemo vidjeti zapravo koliki to dio osoba koje ostvaruju druge dohotke bi mogle u ovom trenutku spadati u ovu kategoriju koji će biti dodatno oporezovani sa ovom stopom od 36% koje do jučer naprosto nije bilo. Ali jedno je sigurno. Znači, naši sveučilišni profesori, liječnici, znanstvenici koji imaju svoja radna mjesta, koji imaju ugovore o radu ali dodatno se bave istraživanjima, dodatno rade na sveučilištima, fakultetima sigurno će se ovo reflektirati na njih. I postoji realan rizik od toga da će se, da će upravo ti primatelji s višim primanjima potražiti alternativne načine izbjegavanja progresivnog oporezivanja i možda neki od njih pribjeći radu u sivoj zoni, a samim time onda učinci ovakvih poreznih rješenja nemaju svoju svrhu. Za same naručitelje usluga bez obzira radilo se o ugovorima o djelu, autorskim ugovorima tu nema bitnih promjena. Znači, porezi se obračunavaju što se tiče naručitelja na isti način, način obračuna je isti. Kad govorimo o izmjenama koje se predlažu za doprinose o tome je već bilo govora danas prije podne, tu postoji zaista ozbiljna opasnost da budu bitno ugrožene kreativni i intelektualni potencijali Hrvatske. Znači problem poreznog sustava je taj što on naprosto ne raspoznaje, dakle kad govorimo o autorskim djelima, kad govorimo o isporuci umjetničkih djela, kad govorimo o umirovljenicima koji ostvaruju određene prihode kao drugi dohodak naprosto nije jasno. Kroz porezni zakon isto se tretiraju i oni kojima je to stvarno dodatna zarada taj drugi dohodak i oni koji jadni kao što su novinari, kao što su slikari, kao što su kipari, kao što su glumci, kao što su glazbenici, kao što su novinari, kao što su prevoditelji oni su vrlo često zapravo osobe koje rijetko kada imaju ugovore o radu i njima su njihovi honorari bez obzira bili to umjetnički, autorski honorari jedini izvor prihoda, jedino čime si osiguravaju egzistenciju. E sad, ako se smanji, odnosno ako se uvede, a uvest će se, to je sad potpuno izgledno jer ovaj prijedlog zakona nije nikakve izmjene doživio između prvog i drugog čitanja. Ako se uvede, znači obveza plaćanja doprinosa na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dakle sa jedne strane na mirovinsko 10%, na zdravstveno osiguranje 7,5% pitanje je hoće li poslodavci primjerice za zdravstveni doprinos koji se plaća na bruto iznos izdvajati dodatno, znači sebi činiti veći trošak rada, a znamo da je većina tih ugovora se zapravo sklapa na bruto iznos to će značiti da će trenutan trošak vjerojatno poslodavci, odnosno naručitelji usluga zadržati, a da će se smanjivati neto iznosi ovih, dakle ovih kategorija o kojima sam malo prije govorila. Zaštita u smislu zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja onima kojima je ovo zaista stvarni dohodak neće se ništa bitno promijeniti jer oni određena prava već ostvaruju ondje gdje ostvaruju ugovore o radu. A onima kojima je tzv. drugi dohodak u obliku honorara jedini dohodak, budući će im se smanjiti neto iznos honorara, moguće će se potaknuti poslovanje na crno čime će postati još nezaštićeniji, iako ih zapravo na ovaj način možda i želimo zaštititi. Oni se već i danas suočavaju s velikim problemima nenaplate honorara, s velikim problemima kašnjenja isplate honorara. Mnogi mladi autori djeluju u područjima u suvremenim inovativnim profesijama i autorski ugovor im je ne samo jedini način izvora prihoda, nego jedini način da uopće uđu u svijet nazovimo to tako rada, da steknu praksu, steknu realna iskustva bitnih za daljnji profesionalni i osobni razvoj. I ovo što je rekao i kolega Bunjac u jednoj od svojih replika, znači naša kultura, naša umjetnost, naš potencijal je cijenjen u Europi i u svijetu. On ima svoju vrijednost isto kao što su i naši liječnici, obrazovani liječnici cijenjeni u svijetu. E sad, ako mi na ovakav način ovakvom poreznom politikom kažemo baš nas briga, nije nam stalo bez obzira na sve one povlastice pa i one nekakve odbitke koje imamo 30% za autorske ugovore, 50% za umjetnička djela, odnosno za autorska prava. Bojim se da će oni eventualno svoju sreću potražiti izvan Hrvatske u nekim zemljama u kojima od toga što rade, od svog talenta koji se ne može kupiti, koji se ne može izmisliti u nekim zemljama gdje je on zaista cijenjen, gdje nije toliko oporezovan i gdje zapravo oni od njega mogu pristojno živjeti. Izvolite. Evo hvala potpredsjedniče, uvažena kolegice Glasovac. Da evo sa ovim vašim izlaganjem ste me potaknuli da se prisjetim nekih događaja koje sam nedavno osobno doživio. Naime, razgovarao sam sa jednom vrhunskom slikaricom koja je upravo završila Likovnu akademiju u Ljubljani i nakon toga me pitala da li se isplati doći u Hrvatsku nazad da se vrati. Vjerujte mi da sam ostao u šoku, jer jednostavno sam joj morao reći da to nema smisla. Ja zaista ne vidim način na koji bi netko tko je vrhunski umjetnik mogao egzistirati u Hrvatskoj kad mi ne uspijevamo zaposliti čak ni ona zanimanja koja su u Hrvatskoj deficitarna. Evo sad opet imamo prijedlog došao na Vladu da se uveze 19000 stranih radnika, jer mi u stvari trebamo samo one radnike koji rade za 2495 kuna. A šta će nama nekakvi umjetnici koji su u sebe ulagali ne znam 20 godina rada od djetinjstva pa sad do završetka akademije. Tko će kupovati njihova djela, koga oni uopće zanimaju. Kod nas se novci troše dakle na plovila, na zrakoplove, na jahte, a vjerujem da nekakva umjetnička djela mladih ljudi niti koga zanimaju, niti su za njih ikada čuli i stoga razloga sam i preporučio da se za sada u Hrvatsku ne vraća. Isto tako sam upravo prije dva dana upoznao jednoga slikara koji je rekao da svoje slike u Hrvatskoj ne može prodati čak niti za 500 kuna iako je akademski slikar. Također je spakirao sva platna koja ima i otišao u inozemstvo.

Izvolite. U pravu ste kolega Bunjac. Evo vidite, mi sada kada usvojimo ove zakone onda ćemo mi biti jedna od rijetkih ako ne i jedina zemlja u Europi gdje se plaćaju doprinosi na autorske honorare. U svijetu, Europi plaćaju se porezi na autorske honorare, doprinosi ne. Međutim evo mi uvodimo neke nove trendove. I dalje držim da će ove izmjene ozbiljno naštetiti pojedincima ali i kulturnoj i kreativnoj industriji u Hrvatskoj. Dobila sam jedan opsežniji materijal koji pišu naši kreativci, znači taj sektor kreativnih i kulturnih industrija recimo u obuhvatu kreativne ekonomije zapošljava 124 tisuće ljudi.

On nije osuđen na Hrvatsku. On je konkurentan u Europi, on je konkurentan u svijetu i sada, kakvu mi poruku šaljemo ovom sektoru koji zapravo je umjetnost i je onaj dio koji gradi hrvatski nacionalni identitet jer kultura je jedna od ključnih stavki ako ne i najbitnija, nije najbitnija ali jedna od ključnih stavki hrvatskog identiteta, znači kavu mi poruku zapravo ovdje šaljemo ako se ovako odnosimo prema našoj kulturi i ovom jednom najpotentnijem dijelu zapravo hrvatskog društva koji treba voditi napredak koji je cijenjen u svijetu, kojeg trebamo poticati?

Sada prelazimo na objedinjenu raspravu o zakonskim prijedlozima pod točkama 14., 15. i 16. dnevnoga reda, a to su: - Konačni prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, drugo čitanje, P.Z. br. 16 - Konačni prijedlog zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 17 - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39. Nas temelju članka 85. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ove zakonske prijedloge raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmane možete podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli matični odbori Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste također primili na sjednici. Želi li možda predstavnik predlagatelja? Izvolite, gospodin Zdravko Marić, ministar financija. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, nekoliko riječi kao i u prijašnjim blokovima, evo četvrti blok je ispred nas ova tri prijedloga zakona. Dakle, kod Prijedloga zakona o porezu na promet nekretnina kao što znate i u okviru prvog čitanja porezna stopa se smanjuje sa 5 na 4% uz ukidanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Ali isto tako, ukida se obveza prijave prometa od strane poreznih obveznika te se porez utvrđuje po službenoj dužnosti. Žalba izjavljena na Rješenje o porezu ne odgađa izvršenje rješenja. Ono što je također važno spomenuti jer je u ovom cjelokupnom paketu, dakle pripadnost ovoga poreza odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne samouprave, dakle županijama. Što znači iz njihove perspektive kako s jedne strane imamo smanjivanje opće stope, a sada ako dobivaju onih postojećih 20% koji je išlo u državni proračun za njihove proračune ova promjena je neutralna. Drugo je Prijedlog zakona o lokalnim porezima. Ovim zakonom se postojeći porezi preuzimaju iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Porezi ostaju uglavnom mogu reći tako isti kao i do sada. Međutim, naravno ima i određene promjene, to sam prezentirao i u okviru prvog čitanja, pa ću ponoviti one najvažnije. Porez na nasljedstva i darove, prijava i stopa usklađuju se s porezom na promet nekretnina, dakle s 5 na 4% prije svega. Prijavljuju ih javni bilježnici i sudovi. Ovi postupci po službenoj dužnosti kao i u prethodno rečenoj temi. Porez na cestovna motorna vozila će se od sada plaćati pri registraciji odnosno prema ovom konačnom prijedlogu pri registraciji vozila što smatramo da će uvelike naravno olakšati u smislu toga da na jednom mjestu rješavate svu problematiku i taj proces neće biti novi i stran u smislu upravnog postupka jer se i danas upravni postupak pri registraciji vozila provodim, a za županije naravno to znači njihovu maksimalnu odnosno možemo reći 100%-nu naplatu ovoga oblika. To znamo i sami još od prvog čitanja, a to je procijenjeni fiskalni efekt od negdje oko 120 milijuna kuna. Od 1.1.2018. dakle rekli smo da predlažemo da se uvodi jednostavni porez na nekretnine. To je zapravo supstitut komunalne naknade. Dakle, uz paralelno ukidanje poreza na kuće za odmor i spomeničke rente. Dakle, ova transformacija odnosno možemo reći tako uključivanje ova dva porezna oblika u ovaj jednostavni porez na nekretnine. Transformacijom u porez oslobađa se korištenje prihoda. Dakle, ono što je važno za reći on i dalje naravno ostaje prihod jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, ali isto tako posebno je potrebno spomenuti da on više nema svoju isključivu namjenu. Dakle, nije namjenski prihod nego postaje naravno u tom smislu izvorni. Predmet oporezivanja kao kod komunalne, dakle naknade prošireno je naravno na druge izgrađene nekretnine i građevinsko zemljište. Porezni obveznik je posjednik samostalni ili nesamostalni, odnosno nekretnina slično kao i u komunalnoj naknadi. Sada se zakonom propisuje za same jedinice za sakralne objekte u kojima se obavljaju vjerski obredi, te se propisuje da jedinica može sama platiti porez za socijalno osjetljive skupine građana. Ali ona kao takva kada donosi ovakvu odluku o oslobođenju mora naravno imati osigurana sredstva u smislu da neće naravno proračun njihov zbog toga trpiti. Porezni obveznik je i država za svoje nekretnine. Porez će se računati po istom principu kao komunalna naknada. Ponavljam ono što vi jako dobro znate, dakle postojeća tri kriterija koja jesu prije svega fizički indikator kvadrature. S druge strane to je namjena da li je za poslovne ili stambene svrhe, te ukoliko u pojedinoj općini ili gradu postoji zoniranje, onda i ta zona kao dodatni faktor ili čimbenik korekcije. Sada prema ovome novome uvodimo dva dodatna kriterija, a to je dob u smislu kada je nekretnina izgrađena, odnosno kada je adaptirana zadnji puta. I isto tako stanje same te nekretnine kao što sam i u okviru prvog čitanja rekao ni u kojem slučaju nije namjera da se kroz ova dva dodatna kriterija nabildavaju i uvode dodatni troškovi jer to bi onda bilo naravno kontra produktivno i ne bi imalo punog smisla kako iz porezne tako i bilo koje druge perspektive. Dakle, ovo će biti na jedan jednostavniji način procjena u kakvom je stanju ta nekretnina. I tu je ono što smo komunicirali i prema jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave da će i Porezna uprava i svi ostale institucije državne uprave biti na raspolaganju lokalnoj samoupravi da se ovo što bolje i jednostavnije, efikasnije procijeni. A u konačnici ono što sigurno smatramo da će pomoći i gradovima i općinama u smislu bolje ažurnosti, odnosno evidencija. Što se tiče promjena u odnosu na prvo čitanje bilo je određenih primjedba kako u okviru rasprave na Odboru za lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu nekoliko saborskih zastupnika, uvaženi zastupnik Batinić, Panenić i Vešligaj su između ostalog to smo mi notirali, možda je još netko rekao, ja se ispričavam. Ali njihove opaske smo uvažili, odnosno propisana je mogućnost da se oslobađaju od plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su danas oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određeni rok, znači radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu i između ostalog naravno da je i sam izričaj tehnički i nomotehnički usklađen. Tu su bile kvalitetne i valjane opaske Odbora za zakonodavstvo ali i općenito smo mi na razini Vlade sa mjerodavnim ministarstvom to u potpunosti uskladili. I treći zakon to je bio zakon zapravo koji je ipak na kraju postao taj šesnaesti zakon ovoga paketa, ali to nije onaj o kojemu mi u pravilu govorimo, a to je Zakon o financiranju jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Dakle, donošenje ovog zakona je inicirao Odbor za zakonodavstvo iz jednostavnog razloga da se ovim zakonom zapravo promijene i odnosno izbace one odredbe koje ulaze u Zakon o lokalnim porezima. Dakle, to je čisto jedna tehnička stvar. Dakle, on je pripremljen naknadno i to je jedini zakon od svih ovih 16 koji ide u hitni postupak. Mi smo ga kao takvoga usvojili. Ali ono što također želim reći, jer je to bilo između ostalog govora i u tijeku jutrašnje rasprave. Ponovit ću još jedanput da ćemo mi zapravo u sljedećih 6 mjeseci, odnosno do sredine iduće godine izraditi novi jedan integralni, sveobuhvatni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji bi trebao stupiti na snagu 1.1.2018. Za 2017. držimo se privremenog rješenja, dakle prijelaznog rješenja kako i na koji način kompenzirati jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Pa ću još jedanput ponoviti, dakle da će se ta kompenzacija raditi u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruje tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. Tehnika i cijeli mehanizam će biti propisan kao što je bio slučaj i prethodne godine u Zakonu o izvršavanju proračuna za 2017. godinu koji će biti na klupama kroz nekakva dva tjedna, a on između ostalog će predvidjeti da do petnaestog u mjesecu na mjesečnoj razini će ova kompenzacija, odnosno razlika isplaćivati. U isto vrijeme zadržava se naravno i aktivnost u državnom proračunu u okviru razdjela Ministarstva financija za pomoć jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Rekao sam jutros u ovom trenutku su najmanje 4 kriterija prema kojima to raspodjeljujemo. Sigurno da problematika financiranja lokalne samouprave treba biti između ostalog gledana ne samo iz perspektive jednog zakona, nego možemo reći tako i šire perspektive, regionalnog razvitka i svega onoga što se vezuje uz to, pa i ono o čemu smo i prije govorili. Dakle i revizija indeksa razvijenosti, odnosno svih tih kriterija koji u konačnici ulaze u obuhvat bilo financiranja, bilo sveopće politike regionalnog razvitka, odnosno ravnomjernijeg ravnomjernog razvitka. I naravno onaj treći element to su izdvajanja za tzv. decentralizirane funkcije koje smo i najavili da će u okviru proračuna za 2017. ići sa razdjela resornih ministarstava koji inače i imaju u svom obuhvatu upravo te decentralizirane funkcije. Pa ako govorimo o školstvu sigurno da će ići sa razdjela Ministarstva znanosti, zdravstva, sa Ministarstva zdravstva ili recimo slična priča sa socijalnom politikom. Evo, to je što se tiče mog uvodnog izlaganja. Zahvaljujem predstavniku predlagatelja, ministru u Vladi gospodinu Zdravku Mariću. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću, ja sam apsolutno protiv uvođenja ponovnog poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu u onom obimu od 50 kvadrata plus 15 kvadrata za svakog sljedećeg obitelji. Međutim, vidio sam da već postoje 2 takva amandmana, pa ću ja te amandmane podržati. Mislim da to nije dobro zato jer je to u državnom proračunu nekakva mala stavka, nije ogromna stavka. Ali je ogromna stavka u džepu onoga čovjeka koji kupuje tu prvu nekretninu, ali prije svega se radi naravno o mladim obiteljima. Ako želimo pomoći u demografiji onda moramo pomoći mladim obiteljima da nemaju velike troškove kod kupovine prve nekretnine. Dapače, bilo bi dobro čak i uvesti porezne olakšice na kamatu koju plaćaju zbog toga jer će na tu kamatu ionako država u jednom dijelu naplatiti porez na dobit jer u kamati je dobit banke. Zahvaljujem uvaženom kolegi Goranu Aleksiću na replici. Odgovor na repliku ministar Marić. Ja ću još jedanput pojasniti ono što smo govorili u okviru prvog čitanja. Sigurno da je to jedna od mjera koju predlažemo, a koju između ostaloga i gledano širi aspekt van samog poreznog sustava ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni i sretni kao što se imputiralo meni u okviru prvog čitanja. Ali ću ja svejedno još jedanput ponoviti. Dakle, u ovom trenutku, praktički od 1.1.2015. godine kada je izašlo odnosno isteklo to prijelazno razdoblje od godinu i pol dana nakon našeg formalnog početka članstva u Europskoj uniji vi zapravo tu olakšicu za prvokup nekretnine niste mogli koristiti za nove nekretnine iz jednostavnog razloga jer nove nekretnine sukladno direktivi zapravo više niti nisu u obuhvatu poreza na promet nekretnina, nego isključivo u obuhvatu poreza na dodanu vrijednosti, dok se ta olakšica isključivo zadržala za rabljene nekretnine. Iz razloga poravnanja i ujednačavanja tih kriterija mi smo išli s ovim prijedlogom. Jedna manja kompenzirajuća mjera je smanjivanje opće stope poreza na promet nekretnina s 5 na 4. Vi ste i sami svi dobro naučili da ja ne volim baš puno obećavati, pa tako ni u Hrvatskom saboru. Ali sigurno ćemo gledati i u narednim fazama da se ova stopa dodatno smanji i spusti. Bilo je naših razmišljanja da već sada u ovoj fazi idemo sa 3% Međutim, ono što želim apostrofirati to ste i čuli vjerojatno iako još uvijek cijeli paket nije spreman za javnu raspravu odnosno za prezentaciju da se na razini Vlade u okviru resornog ministarstva, Ministarstva graditeljstva na čelu kojeg je ministar Kuščević radi između ostaloga na jednom modelu koji bi između ostalog naravno značio kompenzaciju puno značajniju od ove prve o kojoj sam govorio i koja bi sigurno olakšala kupnju prve nekretnine za mlade obitelji odnosno nove obitelji koji rade prvokup gdje neće biti nikakve razlike između nove i rabljene nekretnine.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Vjerujem da vjerujete u to što govorite. Međutim, moram vas upozoriti na životno iskustvo koje kao što sam neki dan rekao u replici, nekada morate slušati i starije da bi možda nešto shvatili. Ne mislim tu na sebe i ja sam slušao starije. Vidite, kad sam ja bio dijete onda sam čuo od starijih rekli su – on je meo tavane. Tek sam kasnije shvatio da je to bila vrsta poreza poslije II. Svjetskog rata kada je bila vrlo teška situacija. Ljudima su došli i pokupili su im sa tavana ono što su imali žitarice. Međutim, ljudi su to prihvaćali jer je trebalo nahraniti vojsku. A ima smisla hraniti vojsku jer tu nas, ne vole nas Bugari, Austrougari, mrze nas Japanci, … i u tom smislu svaki porez ako ima smisla ljudi ga i prihvaćaju. Dakle, kada vi kažete da će porez na nekretnine biti zamjena, supstitucija za komunalnu naknadu to nikako ne mogu prihvatiti. Jednom kada se ovaj porez uvede on više nikakve veze neće imati sa komunalnom naknadom. Ili ukinite komunalnu naknadu ili ju ostavite, ili recite uvodimo porez na nekretnine jer ovo jedno s drugim nema nikakve veze. Komunalna naknada je bila namjenski porez. Ja mogu svom načelniku sutra reći – gospodine načelniče, ja do groblja moram ići u čizmama, a plaćam vam komunalnu naknadu. Porez na nekretnine s tim nema veze. Dakle, niti je namjenski, niti ga on mora koristiti u tu svrhu. Dakle, nije dobro zbog ljudi govoriti da je to zamjena za komunalnu naknadu i s tim se neću nikada složiti. A vjerujte mi jedanput kada se porez na nekretnine uvede, on će samo rasti i na kraju će se zapravo i zaboraviti ovo što ste vi danas rekli i bit će to velik udar na građane, posebno zato što kod nas valjda je u mentalitetu tako velika većina građana posjeduje svoju nekretninu. Izvolite. Uvaženi zastupniče, hvala lijepo na komentaru i pitanju odnosno sve što je vezano uz to. Mogu se naravno složiti dijelom sa vama ovo što govorite i uvodno sam spomenuo dakle, kako god mi sada nazvali je li to supstitut umjesto ili slično, ali činjenica je dakle, od 1.1.2018. prema ovom prijedlogu komunalne naknade više kao takve nema. Ali se neki osnovni principi i načela komunalne naknade uključuju u taj jednostavni porez na nekretnine. Radi s prije svega o tim kriterijima koji zapravo znače da mi još uvijek nismo spremni za vrijednosni porez na nekretnine odnosno prije svega radimo ga po principu određenih fizičkih indikatora, prije svega kvadrature i nekih drugih kriterija kojima njemu dodajemo. Nećemo biti jedina zemlja EU koja nema vrijednosno uređen sustav poreza na nekretnine. Između ostalog i jedna od nama relativno bliskih ali puno veća od Hrvatske, Poljska ima ovaj model o kojem smo mi ovdje i koji predlažemo, ima puno sličnosti sa onim što se, što ima i Norveška i da sada ne nabrajam dalje. Ali činjenica je da smatramo da na ovaj način mi činimo nekoliko stvari. Između ostalog također za lokalnu samoupravu velika stvar je upravo skidanje ove namjene jer to zaista postaje pravi porez a ne naknada, dakle nema više namjenskog trošenja, u isto vrijeme, konstantno i stalno ponavljam, mislim da i mnogi od vas koji su čelnici gradova i općina a koji su recimo išli sa ažuriranjem tih evidencija i svega u proteklim godinama su zapravo i zabilježili značajno povećanje prihoda. To su i nekakve druge zemlje EU, zapravo iskustva njihova pokazala. I općenito gledano mi smatramo da je ovo jedan korak naprijed. Ali isto tako moram ukazati da je ovo između ostalog jedna mjera koju smo i u nacionalnom programu reformi koju je od nas tražila Europska komisija, jer po svim pokazateljima, što god mi ukalkulirali i komunalnu naknadu i sve što je vezano uz nju, Hrvatska u smislu oporezivanja imovine dakle nekretnina je daleko ispod bilo kakvih prosjeka EU.

Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani ministre evo mene zanima naplata poreza na cestovna, motorna vozila budući da se ovdje radi, znači u konkretnom slučaju u obavljanju usluge platnog prometa za 3 osobu, dakle u svoje ime i za svoj račun u funkciji posrednika, pravna osoba koju vi predlažete dužna je sukladno Zakonu o platnom prometu imati ugovor sa financijskom institucijom u čije ime i račun će obavljati platni promet kao što je to slučaj i sa Tiskom, sa benzinskim postajama te drugim pravnim osobama koje obavljaju uslugu platnog prometa kao posrednici banaka. Na taj način postiže se da je cijena usluge platnog prometa za građane daleko niža nego da tu istu uslugu plaćaju u stanicama za tehničke preglede vozila. Dakle, prema sadašnjem prijedlogu i sadašnjem stanju ovog zakona ja vas pitam budući da će se taj porez plaćati u stanicama za tehnički pregled, koliko će građani morati platiti tu naknadu stanicama za tehnički pregled koja će također biti uvećana za 25% PDV-a naravno dok su do sada taj porez mogli platiti internetom za maksimalno dvije kune bankarske provizije ili u Tisku za 3,5 kune provizije i to sve bez PDV-a jer su financijske usluge oslobođene plaćanja PDV-a. U slučaju obvezne primjene Zakona o platnom prometu za obavljanje platnih usluga i u stanicama za tehnički pregled vozila javni prihodi biti će već isti ili sljedeći radni dan na računima korisnika te nema potrebe za njihovom raspodjelom te naknadnim prebacivanjem na račun korisnika. Isti slučaj koji se predlaže ovim zakonom već se u praksi primjenjuje za naplatu godišnje naknade za ceste i naknadu za zaštitu okoliša pa se postavlja opravdano pitanje tko je i zašto omogućujete da stanice za tehnički pregled obavljaju usluge platnog prometa za treće osobe suprotno odredbama Zakona o platnom prometu te da su građani za tu uslugu prisiljeni temeljem podzakonskih akata plaćati po 6 puta veću cijenu u odnosu na tržišne cijene. Izvolite. Hvala lijepo. Mi smo tu raspravu imali i u okviru komunikacije sa Udrugom županija. Mislim mogu prihvatiti naravno vaše komentare cijenjena zastupnice jer ukazujete i pokazujete brigu naravno za hrvatske građane ali o toj brizi, naravno o tome vodimo i mi računa. Ponavljam još jedanput, ključni element za koji smatramo da upravo građanima izlazimo u susret na ovaj način, da na jednom mjestu rješavaju sve svoje obaveze a sigurno da možete očekivati da neće biti jedino ovaj zakon koji će propisivati nego da će biti i određeni podzakonski akti odnosno pravilnici koji će propisivati odnosno koji će donositi jedinice lokalne samouprave koje će u konačnici o tome voditi računa da ne uđemo u nekakvu stupicu o kojoj vi govorite. Ali isto mislim da je i to do danas regulirano i riješeno na jedan adekvatan način prije svega kod ove naknade za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dakle onaj zeleni formular koji svi ispunjavamo i plaćamo u konačnici na licu mjesta pri registraciji vozila. Dakle, sigurno da vodimo računa o tim financijskim aspektima, da ne napravimo nekakvo dodatno opterećenje za građane ali mislim da u ovom slučaju ipak je ključni element pojednostavljenje cijelog procesa da vi zapravo ne morate ići na više lokacija za jedno te istu osnovu. Do sada kako je bila praksa da se to šalje poštom i sa nekakvim određenim odmakom pa su se događali, normalno određeni propusti, kako za jedinice lokalne samouprave, problematično iz razloga naplate a isto tako i za građane da danas sutra normalno imaju problema oko toga. Dakle, mislimo da je tu ipak puno kvalitetnije rješenje i ova opasnost o kojima vi ukazujete, hvala lijepo na tome, ali ja mislim da će one adekvatno biti u pravilnicima i u podzakonskim aktima riješeni, regulirani. Prelazimo na rasprave po ovim točkama dnevnog reda. U ime Kluba zastupnika SDSS-a za raspravu se prijavio uvaženi kolega Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Ja ću iznijeti stav SDSS-a po ova dva zakona, zakona, Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i Prijedlog zakona o lokalnim porezima. Dakle Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno porez na promet nekretnina nije nikakva novost, on je stari porezni sustav, smanjili smo sada stopu poreza sa 5 na 4% Vjerojatno je predlagatelj procijenio da je to, da će to imati određene efekte. Ono što je osnovno pitanje ovdje, dakle da bi se kvalitetno provodio ovaj Zakon o porezu na promet nekretnina, moraju se stvoriti opće nekakve društvene pretpostavke. Prije svega mi moramo konačno završiti posao sređivanja gruntovnica, konačno moramo urediti katastar i moramo završiti legalizaciju objekata. Zašto to kažem? Zato što podaci govore da u RH ima negdje oko 3350 katastarskih općina a za 219 općina uopće ne postoje zemljišne knjige. 64 katastarske općine su u postupku obnove zemljišnih knjiga ili osnivanja novih zemljišnih knjiga. I sad kad vi kažete da u jednom Gorskom kotaru na području Ogulina u 17 katastarskih općina nemate zemljišne knjige i da su neke zemljišne knjige od 95. godine stavljene van snage. Mi ovdje govorimo o nekakvom prometu nekretnina, govorimo o nekakvoj perspektivi za razvoj, o europskim fondovima, o fondovskim novcima, o projektima koji treba da se vežu na nekretnine. Dakle, ove stvari su osnovna pretpostavka da bi se provodio Zakon o prometu nekretnina. Ovdje bi postavio nekakve dvije dileme iako one nisu od nekog velikog značaja ali kad se govori o kategoriji poreznog obveznika govorio se da je onaj ko kupuje stjecatelj nekretnine, dakle onaj tko kupuje nekretninu je porezni obveznik. Dakle moja nekakva dilema je i pitanje je, mi smo na fakultetu učili da porezni obveznik ko stječe korist od prometa nekretnina, dakle onaj ko prodaje nekretninu. Ovdje sad vidimo da je to onaj ko kupuje nekretninu i to je uglavnom građanin jer su svi oni ostali oslobođeni od plaćanja poreza. Stvar je za raspravu. Druga stvar koju bih rekao u članku 13. su propisani oblici oslobađanja. Vrlo je dobro što ste kategoriju građana koji kupuju stambenu zgradu na kojoj su imali stanarsko pravo ili ona kategorija građana koja je bila zaštićeni najmoprimac njih ste oslobodili od plaćanja poreza. Ja ću podsjetiti da smo mi 2013. godine uputili u jedan amandman u tom smislu gdje smo tražili upravo ovakvo oslobađanje od poreza na promet nekretnina. I zato je dobro što ste to ovdje uvrstili. Međutim, u točki 6. članka 13. ste rekli da je oslobođen od plaćanja, su oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina osobe koje stječu nekretnine u skladu sa propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva druge oblike vlasništva. Prilično općenita definicija ali je osnovno pitanje zašto mi oslobađamo osobe koje učestvuju u pretvorbi, zašto oslobađamo njih od plaćanja poreza na premet nekretnina? Jedna digresija mi ovdje govorimo o nekakvim vrstama poreza koji treba da pojačaju fiskalni kapacitet općina i onda kažem tamo u onom drugom djelu, u drugom zakonu da su to igre na sreću, plovila, registracija automobila itd. a nećemo reći osnovnu stvar. Mi smo programom o raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem omogućili ljudima da kupe stotine i stotine hektara. U mojoj okolini ljudi imaju tisuću hektara u vlasništvu i sad onaj tko je kupio takve hektare dobiva od države poticaj od 300 eura po hektaru a državi ne daje ništa. Još gora varijanta koncesije na takvu zemlju su apsolutno izvrni prihod lokalne samouprave. I ako je netko u Baranji dobio pretvorbom 15 tisuća ili 20 tisuća hektara zemlje na koju plaća 350 kuna koncesije na 30 godina a seljak plaća 200 eura 1500 kuna rente tu razliku dakle do tržišne kategorije bi trebalo biti izvorni prihod općina. Koliko bi se vrtića, društvenih domova, sportskih objekata moglo napraviti kad bi ta koncesija bila realna? Ovako smo dali čovjeku odnosno vlasniku 300 eura po hektaru i iz poreza porez iz građana smo mu platili koncesiju od 50 kuna i oštetili proračun lokalne samouprave. I tu leže milijuni i milijuni novaca a mi ovdje govorimo kako ćemo nekakvim fiskalnim potezima ojačati fiskalne kapacitete lokalne samouprave. Naravno da mislimo da je trebalo zadržati porez na prvu nekretninu zbog stimuliranja mladih ljudi, ali dobio sam sad objašnjenje od ministra i prihvatljivo je. Mislim da ćete vi naći nekakav supstitut za tu vrstu stimulacije, ne sumnjam uopće iako realno govoreći iskustvo iz zadnjih 2 godine govori da onaj tko ne može dobiti posao ne može ni kupit prvu nekretninu, ne može je ni otplaćivati i nije mu to nikakva nažalost stimulacija. Dakle, to se odnosi na one ljude koji ipak imaju određen stabilno radno mjesto i koje mogu prema bankama imati određen bonitet da bi dobili kredit za kupovinu prve nekretnine. Što se tiče samog zakona, prijedloga Zakona o lokalnim porezima ovdje je jasno rečeno stupa na snagu ovaj prijedlog od 1.1.2018. godine i to po principu jednostavnih poreza čije smo kriterije mi ovdje u ovom prijedlogu utvrdili a od 1. mjeseca, 1.1.2020. ćemo imati obavezu oporezivanja svih nekretnina po tzv. punom principu, po principu vrijednosti nekretnine što će biti sasvim jedan drugi kriterij i jedna druga porezna obveza za građane. I to smo dužni građanima reći. Ali to nije naš proizvod, to je nešto što je zadano određenim elementima Europske komisije, europskog semestra, država je to, Vlada je to ugradila u svoj program, u 4. mjesecu Vlada je to prijavila europskom semestru i to su okviri u kojima se mi moramo kretati, dakle to ljudima treba reći. I sad unutar tih okvira mi pokušavamo razraditi sistem koji će biti funkcionalan za nas ako sam ja to dobro shvatio. U tom sistemu ja sam malo proanalizirao sad i u drugom čitanju ova poglavlja i samo bi prokomentirao dakle porezi jedinica regionalne samouprave, porez na nasljedstva, darove, cestovna, motorna vozila, plovila, automati za zabavne igre je nešto što ovdje je dato na raspolaganje. Međutim, dolazim iz sredine gdje to neće imati nekakav veliki fiskalni efekat. A zamislite kako je to u jednim Kistanjama, kako je to u Voćinu, kako je to u Markušici, kakav će financijski efekat imati te mjere kada nemate darovanja nikakvih. Nasljedstva gotovo da i nemate. Cestovna motorna vozila su oldtimeri, dakle kada se kupi novi auto onda je to senzacija. Znači nemamo nekakav očekivani prihod. Jasno je da ćemo tamo kod registracije onda morati platiti sve ono, pa ćemo morati platiti prvo sve kazne koje imamo na računu, pa tek onda platiti porez i onda tek registrirati auto koji je otprilike star 10-tak, 15 godina i onda gotovo da tu neće biti nekakvih velikih zarada. Plovila, plovila u ovom dijelu nema za registraciju, a i automati i igre na sreću u jednoj kafani selskoj imate jedan, eventualno dva automata tako da to i nije nekakav poseban izvor prihoda. Ali evo, stavljeno je na raspolaganje.

U potrošnji, zapravo u porezu na potrošnju, ovdje bih rekao nešto što me iznenadilo, članak 22. porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva, bezalkoholna pića ugostiteljskim objektima i on je 3% i on je na disponiranju lokalne samouprave. Ako oni odluče mogu taj porez uvesti. Ako ga odluče onda mi porez povećanja od 25% dakle, digli smo PDV-e u turizmu o čemu raspravljamo na pića alkoholna na 25%, onda to nije PDV-e na 25% To je još plus 3% ovoga lokalnoga poreza. Znači da će to biti 28% i to ljudima treba reći da se ne iznenade. Ili sam pogrešno izračunao? Ono što je za nas najvažnije je porez na nekretnine. To će biti stvar na disponiranju lokalnoj samoupravi odnosno vijeću. Postoji jedna samo rezerva hoće li to biti predmet manipulacije u političke svrhe, pa će netko kategorizirati ovako, netko kategorizirati onako tko je nekakve druge političke opcije. Pogotovo kada se radi o vrijednosnim objektima kao što su hoteli, apartmani tu gdje su ta klizanja vrlo velika i vrlo moguća. Dakle, to je jedna naša rezerva. Mi bi ovdje rekli da predlažemo da se u članku 37. i to smo amandmanom predložili, unese jedna korekcija da se od koeficijenta stanja, dakle stanja objekta kakvo je da se doda nova definicija gdje bi se objekti koji su obuhvaćeni državnim projektom koji se zove projekt obnove i povratka za koji postoji evidencija i gdje nije više od hiljadu takvih slučajeva gdje bi se omogućilo da se koeficijent takvog stanja procijeni na 0.0. Dakle, oni su porezni obveznici. Izdalo bi se porezno rješenje, ali bi se dok se obnova ne završi i ti objekti ne stave u funkciju sasvim logično nisu u nekakvom normalnom stanju za upotrebu, trebao bi taj koeficijent biti 0.0. Mislim da je to nešto što bi bilo kao model zadovoljavajuće i predlagatelju, a i onoj kategoriji ljudi koja čeka da se završi obnova. Ovdje smo rekli da će cijeli taj posao raditi lokalna samouprava. Oni će dakle morati procjenjivati, svake godine izdavati rješenja, izlaziti na teren, kategorizirati ove stvari. U malim općinama to nije problem. U velikim gradovima će biti problem. U većim mjestima će biti problem. I onda kažemo da ćemo tim ljudima u lokalnoj samoupravi ograničiti plaće i ograničiti sredstva na 15% prihoda. Plaće će biti ograničene na 15% izvornih prihoda, to je nešto što se priča u javnosti itd. A s ovim dodajemo im nove poslove pored onih kojih već imaju, opterećujemo ih sa nekim novim stvarima, a imamo u razmišljanju da lokalnu samoupravu svedemo na činjenicu da mogu raspolagati svojom plaćom u okviru 15% izvornih prihoda.

Mi ćemo ove zakonske prijedloge podržati jer cijenimo vaš napor u ovom poslu koji ste radili i ideju da napravite određenu poresku reformu. Ali ostaje nekakav naš utisak da će ova porezna reforma ići u korist razvijenijim prostorima, manje će to osjetiti ili gotovo nikako će to osjetiti ovi prostori koji su pasivniji, prostori sa depopulacijom stanovništva. Naravno da mi koji smo sa kontinenta živimo u toj situaciji sa određenom dozom zavisti.

Isto tako je veliko pitanje i veliku, dakle veliku pravednost se mora na terenu provesti kada se budu procjenjivale i vrijednosti onih proizvodnih nus objekata pored objekata za stanovanje da ne ispadne da onaj tamo čovjek koji ima prostor za 20 ovaca mora na to platiti porez kao ovaj koji se bavi ozbiljnim biznisom. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mili Horvatu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Horvat, hvala vam na pojašnjenju vezanom uz poreza na nekretnine, dakle da je to zapravo usklađivanje s propisima Europske unije. Ako tako razmišljam onda stvarno dođem u situaciju da mnoge direktive, mnoge propise koje smo usvojili nismo za njih spremni. Logički ako promatram, ja smatram to ovako, da je komunalna naknada nešto što plaćamo da bi poboljšali uvjete života oko kuće, oko nekretnine. Dakle, misleći na vodoopskrbu, odvodnju, rasvjetu, sve ono što zapravo čini život boljim. Porez na nekretnine on je vezan baš uz nekretninu. Kada ste spomenuli Voćin, podsjetili ste me da mnogi građani iz općine Voćin to su Hrvati koji su došli iz Kosova iz općine Letičan, još uvijek nemaju riješene imovinsko pravne odnose. Što ako ne bude? Oni vjerojatno sada plaćaju komunalnu naknadu jer to ima smisla kažem, jer to nije vezano direktno uz nekretninu nego je vezano uz njihove uvjete života. Što će onda biti? I hoće li to uopće biti pravno moguće? Dakle, prije nego što se ovaj porez bude zaživio, treba napraviti mnoge predradnje, a mislim da je malo vremena i opet tvrdim da će građani biti veoma neugodno iznenađeni kada ovaj porez stupi na snagu i s vremenu će on biti samo veći i doći se u opasnost mnogi, mnogi vlasnici.

Izvolite. Uvaženi kolega Žagar, dakle činjenica jeste, ja sam rekao da je ovo zadana veličina ovih, ovaj set poreskih zakona je nešto što se zahtjeva od nas i mi tu nismo imali nekakvog velikog prostora osim da napravimo u ovom prijelaznom periodu do punog oporezovanja, do punog modela koji će se bazirati isključivo na procijenjenoj vrijednosti nekretnine koji će biti dakle u tom slučaju će poreska obveza biti sasvim drastičnija u odnosu na ovaj oblik oporezivanja. Dakle, to smo morali uraditi. Jedina mogućnost je da u tom prijelaznom periodu prilagodimo se i kažemo ljudima što će se desiti. Naravno da je komunalna naknada imala svoju funkciju, imala je svoju svrhu i mislim da ovaj porez neće ispuniti tu svrhu koju je imala komunalna naknada, to je nekakvo moje mišljenje i moje iskustvo. Ali bi bilo dobro da je predlagatelj ipak napravio nekakvu procjenu, nekakvu aproksimaciju učinaka ovih poreznih rješenja i onda bi nam možda bilo lakše raspravljati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Hvala potpredsjedniče. Kolega u svom izlaganju ste spomenuli uvođenje poreza na nekretnine i spomenuli niz općina koje su slabog fiskalnog kapaciteta, a uz to treba reći da uz načelnika rijetko koja ta općina ima još jednog ili dvojicu zaposlenih obično za upravo ove neke komunalne poslove, uređenje groblja i slično. I da hoću reći nemaju kapaciteta da same izrade elaborate o procjeni vrijednosti nekretnine, zoniranje iako je ministar rekao da će imati na usluzi i gruntovnicu i katastar i sve. Ali očito da će morati zaposliti ili unajmiti neku agenciju koja će za njih to učiniti, jer sami nemaju tih kapaciteta pa je moj prijedlog i vama i onima koji su predlagali zakon da bi upravo za te općine prve, druge skupine potpomognuta područja to država trebala napraviti o svom trošku jer to jedinice lokalne samouprave neće moći same napraviti. Isto tako spomenuto je u tom zakonu da određene nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine, a znamo da u nekim sredinama postoje dobrovoljna vatrogasna društva koja su sama izradila dobrovoljne vatrogasne domove i da ih gruntovno posjeduju. Pa bilo je u prvom čitanju prijedloga da se i to uvrsti u oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine.

Odgovor na repliku, uvaženi kolega Horvat. Izvolite. Apsolutno se slažem sa vama da bi trebalo krug korisnika koji su oslobođeni od plaćanja poreza na nekretnine proširiti i na ove. Ali je činjenica da mi prevelik pritisak radimo u zadnje vrijeme na lokalnu samoupravu. Umjesto da obrnemo stvari i da je decentraliziramo i stvorimo lokalnoj samoupravi što više prostora i sredstava za rad. Dakle, mi ćemo, dajemo ovdje poslove i zadatke, a svest ćemo na kraju to sve skupa na načelnika i jednog čovjeka što naravno nije dobro. I nije to logika lokalne samouprave. Ja mislim da su jedinice lokalne samouprave i u ovih 25 godina dobro funkcionirale, da su sazrele, da su da kolokvijalno kažem naučile posao raditi, da su se pripremile i za ovu drugu fazu. Neke nisu, ali većina jesu fazu komunikacije sa europskim fondovima. Prema tome, mislim da lokalnu samoupravu treba financijski ojačati, dakle sredstva maksimalno decentralizirati i ne gušiti ju. I to bi bio pravi put. Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Puh. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo ja bih isto na sličnu temu spomenula, rekli ste kao da neće biti problem manjim jedinicama lokalne samouprave da utvrde činjenice i popišu. Ja se ne bih sa vama složila. Znači, općine i gradovi ostaju bez prihoda od poreza na tvrtku. Ukida se porez na kuće za odmor, ukida se komunalna naknada. Općine koje su i sada imale uspostavljenu komunalnu naknadu i koje su obračunavale komunalnu naknadu iako imaju postojeći popis one će taj popis morati nadopunjavati, morat će stavljati starost objekat, morat će stavljati stanje objekata. Ja vas pitam tko će zapravo to raditi jer do sad kad je bilo u pitanju prodaja ili nešto nekretnine, znači stanje objekta i starost objekta su određivali sudski vještaci. Da li će možda općine i gradovi morati plaćati sudskim vještacima da se to utvrdi, to nisu mali iznosi. A i recimo manje općine iz mojega kraja vam u pravilu imaju tri zaposlena na 50 kvadratnih kilometara i 5.200 stanovnika. Znači oni već sada u svojem opsegu posla stvarno su opterećeni i rade apsolutno sve. Ko bude sad još izlazio na teren ponovno popisivao sve objekte koje postoje mislim da je to gotovo nemoguće, plus toga što će oni morati kontinuirano ažurirati podatke, pratiti stanje i promjene koje će se dešavati. Izvolite. Ja bih vam se kolegice zahvalio na ovome što ste rekli. Dakle ja sada imam još jedna nova saznanja, vi sigurno u tom dijelu posla imate puno više iskustva i vidim da baratate sa činjenicom. Ja ovdje ne bih ništa imao dodati, osim ono što sam rekao, mislim da smo lokalnu samoupravu podcijenili, mislim da treba obrnuti stvari, trebaju ojačati, treba decentralizirati i dati joj dodatne izvore prihoda kako bi se s ovim poslovima i s onim koji će tek doći nosili na pravi kvalitetan način. Zahvaljujem uvaženoj kolegi Horvatu na odgovor na repliku. Ovima smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA-e prijavo uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Hvala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo ja moram se ponovno osvrnuti na ove porez na cestovna vozila zato što nismo dobili odgovor od našeg ministra financija, a to je zbog čega se jednostavno nameće obaveza da se porez naplaćuje u stanicama za tehnički pregled i kolika će to biti naknada, jel mi imamo saznanja da će naknada biti odnosno tolika se plaća za ostale poreze koje se plaćaju u stanicama za tehnički pregled odnosno naknade da će biti od 17,5 kuna uvećano za 25% PDV-a to iznosi preko 20 kuna. Pa sada kada se računa milijun i pol automobila koji se godišnje registrira to je prihod stanicama za tehnički pregled od nekih tridesetak milijuna kuna i naravno država tu sebi uzme nekoliko milijuna kuna PDV-a, tako da smatramo da je ovo potpuno nepotrebno jer nažalost ljudi jako loše danas žive u Hrvatskoj i za razlike u cijeni jogurta, kruha ili mlijeka hodaju nekoliko stotina metara od trgovine do trgovine da bi jeftinije prošli, tako da vjerujemo da bi se i za ovaj iznos prošetali ili provozali do FINA-e do nekog drugog mjesta gdje će platiti puno manju naknadu. Tako da smatramo da je ovo potpuno nepotrebno i da se na ovaj način nije se trebala ovakvu zakonsku odredbu stavljati da je obavezno plaćanje poreza u stanicama za tehnički pregled. I kao što je pitanje bilo jučer pitamo i sada, kome se ovdje ide na ruku? Jednako tako i kada govorimo o porezu na promet nekretnina u ime kluba HSS-a predložili smo i amandman o kojem se će glasati sutra. Ja vas molim da ga usvojite jer dosadašnji koeficijent za obračun komunalne naknade sukladno članku 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu za neizgrađeno građevinsko zemljište ima propisani koeficijent namjene za neizgrađeno građevinsko zemljište od 0,05 pa sada njegovo određivanje od 0,5 znači povećanje deset puta bez ikakvog obrazloženja za tu promjenu. U obrazloženju zakona navodi se da se ništa ne mijenja u odnosu na postojeće koeficijente za obračun komunalne naknade i sada mi vjerujemo da je došlo do nenamjernog propusta u pripremi teksta ovog prijedloga zakona, pa evo onda molimo predlagača da uvaženi naš amandman i da vrati postotak na 0,05, a ne 0,5 kako je predviđeno ovim prijedlogom zakona. Jednako tako kada govorimo o porezu na nekretnine evo imamo nekoliko konkretnih slučajeva baš iz moje županije Virovitičko-podravske, iz moga grada, radi se o evo primjer nedovršene kuće koja se započela graditi prije nekih dvadesetak godina. Kuća je izgrađena do prve deke i tako stoji jel ljudi nisu mogli ju dovršiti, nisu imali financijskih mogućnosti. Na tu kuću do sada se nije plaćala komunalna naknada ali uvođenjem poreza na nekretnine vlasnici će morati plaćati porez na nekretninu upravo na takvu kuću zbog toga što je u zakonu određeno da čim je započeta gradnja da se mora plaćati i porez na nekretnine. Jednako tako pitam ovim putem i predlagača što se tiče naših poljoprivrednika, što se tiče naših farmi koje su izgrađene iz operativnog programa. Svi znamo u kojim su silnim problemima i da su kreditno svi puno opterećeni, da su te farme najvećim dijelom puste. Isto tako do sada su bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade, a od sada će naši poljoprivrednici i na ta zdanja koja jednostavno više ne služe svrsi zbog toga što su nažalost propala, jednostavno od 1.1.2018. godine i na ta zdanja morat će se plaćati porez na nekretnine. Postoji mogućnost naravno da općine i gradovi oslobode takve slučajeve plaćanja poreza na nekretnine, ali u tom slučaju oni u svom proračunu moraju osigurati sredstva na rashodovnoj strani, a budući da znamo kako jedinice lokalne samouprave kao i županije isto tako jako loše financijski stoje velika većina, a sa ovom poreznom reformom još će ostati bez više sredstava. Vjerojatno neće moći osigurati ta sredstva na rashodovnoj strani i pa će tako i u ovakvim slučajevima i našim poljoprivrednicima i socijalnim slučajevima jednostavno biti prisiljeni i morati naplaćivati porez na nekretnine. Evo zamoljavamo predlagača da još jednom dobro prouči ovaj zakon koji su dali ovdje u Sabor na drugo čitanje. Smatramo da on nije dobar. Smatramo da ide na štetu i na teret svojim građanima i jednostavno zbog svih građana koji će nakon 1.1.2018. morati plaćati još jedan dakle dodatni teret, a i sada loše žive. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ante Sanader. Poštovana kolegice Petin, evo želim čisto vama replicirati vezano za raspravu ovih naplata u stanicama za tehnički pregled. I vi znate koliko je teško naplatiti porez kad to radi grad, županija. Imamo tu silne probleme. Danas su veliki problemi kad idete naplatiti javnu rasvjetu. Isto vam je sa svim porezima koje grad ima. I tamo bi morali zaposliti neke ljude koji će raditi, ili županija, koji će raditi na naplati poreza, i naplata je problematična odnosno vrlo teško to naplatite kao što se naplaćuje i komunalna naknada. Vi znate da imamo neke gradove i općine koje uopće ili vrlo, vrlo teško naplate komunalnu naknadu ili vrlo mali postotak komunalne naknade. Pa onda idete ovrhe, odvjetnike i sto novih problema.

Ali kad bi zbrojili troškove koje imate u jedinicama lokalne samouprave ili regionalne, onda bi te cijene bile isto tako velike, kao i građevinsko zemljište. Ali nije korektno ni prema jedinici lokalne uprave da netko rezervira sebi građevinsko zemljište i drži ga rezerviranog neki veliki broj godina. Jer onda onemogućujete drugima koji bi željeli graditi, raditi, širiti građevinsko zemljište za stvarne potrebe i za građane. Tako da mislim da evo o tome se može polemizirati o tim pitanjima. Izvolite. Zahvaljujem poštovani kolega na vašoj replici i ja znam da općine i gradovi kao i županije jako teško dolaze do svojih sredstava. Ali jednostavno ne želimo da bude na teret građanima i želimo da se omogući plaćanje ovog poreza i na drugim mjestima. Može biti i na drugim mjestima gdje će im biti puno, puno jeftinija ta naknada, a opet će općine, gradovi i županije doći do svojih sredstava. Što se tiče neizgrađenog građevinskog zemljišta, evo upravo sam vam ispričala jedan slučaj. Dakle, radi se već sad o starijoj obitelji koja nije imala sredstava da svoju kuću dovrši do kraja. Jednostavno čak ta kuća nije ni na nekakvoj atraktivnoj lokaciji, nema svoga kupca. Znate da se iz Slavonije iz malih mjesta, da se ljudi iseljavaju. Nema baš velike potražnje za takvim objektima. Kuće su prazne i sad uvođenjem ovog poreza na nekretninu morat će se plaćati porez jer ako općine i gradovi oslobode plaćanja poreza morat će rezervirati, dakle, to u proračunu na rashodovnoj strani i tu automatski sebi blokiraju sredstva. O tome sam govorila. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvažena kolegice, ja bih se osvrnuo na neizgrađeno građevinsko zemljište koje u biti može postati problem razvoja određenih naselja i lokalnih samouprava. Jer je činjenica da ako 50 posto neizgrađenog građevinskoga zemljišta, da ne možete dobiti proširenje za nekoga kome je potrebnije građevinsko zemljište, znači, netko tko drži desetljećima građevinsko zemljište neizgrađeno, a 50 posto građevinskog zemljišta je neizgrađeno, jednostavno u tome naselju, na toj katastarskoj čestici, ta osoba ne može po zakonu znači dobiti proširenje. Ja imam primjera to u svome naselju da ogromni hektari su zavedeni davnih godina u građevinsko zemljište i da osoba uopće ne planira izgrađivati tu, niti isparcelizirati niti graditi i jednostavno koči razvoj sela. Znači, građevinsko zemljište o tome bi se dalo raspravljati i konkretno govoriti pa čak zbog više godina da bude i skuplje to građevinsko zemljište koje je ne neizgrađeno. Jer ono koči razvoj znači određenih naselja jer ne može dobiti onaj kome je puno potrebnije za kuću, ne znam, za građevinsko zemljište, jer nažalost brojni ljudi koji ne mogu svoje zemljište pretvoriti u građevinsko u određenim naseljima, doslovno su prisiljeni kupovati od drugih ljudi u drugim mjestima, u drugim naseljima građevinsko zemljište, jer jednostavno to građevinsko zemljište koje stoji tu desetljećima koči taj razvoj. To je prvo. A što se tiče farma, što se tiče nekakvih objekata kojim su načinjene štete, a znamo i kako su im načinjene štete i zbog čega, ne njihovom krivnjom nego krivnjom hrvatske politike, zaista treba razmišljati da te objekte jednostavno se izbjegne oporezivati jer nisu krivci zbog dovedenoga stanja ni hrvatski seljak ni poljoprivrednik. Hvala lijepa. Izvolite. Zahvaljujem poštovanom kolegi gospodinu Bulju. Pa naravno da mi u HSS-u ne želimo kočiti razvoj općina. Pa znate da su i najuspješnije općine i gradovi upravo na čelu su im načelnici, gradonačelnici iz Hrvatske seljačke stranke većina, da. Ne želimo naravno kočiti razvoj općina već jednostavno želimo da se pronađe kompromis da taj teret ne ide na leđa građana ali vi dolazite iz drugog kraja, u Slavoniji je potpuno druga priča. U Slavoniji su vam sela, mjesta pusta, tamo možete kupiti cijelo domaćinstvo, cijelo imanje za 30 tisuća eura, ni ta niska cijena sada evo kolega kaže za 10 tisuća eura ni ta mala cijena nema svoga kupca, u Slavoniju ne žele ljudi doći i živjeti, poljoprivreda nam je uništena i Slavonija ako ovako ostane nama budućnosti i nema perspketive. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ana-Mariji Petin na odgovoru na repliku. Ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Izvolite.

To nije čudno, naime, tradicionalno Hrvati nisu štedjeli u dionicama, nisu štedjeli u zlatu i dijamantima, štedjeli su u nekretninama. Ja zaista sa respektom mogu reći da je iz Ministarstva financija došao jedan set od 15 zakona što idu kroz 2 čitanja, što je zaista za pohvaliti. No međutim, često je kvaliteta i kvantiteta, nije baš u srazmjeru. Naime ja mogu ovo usporediti i sa jednom činjenicom, tamo kada sam imala 15 godina onda sam mislila da sam najpametnija da u životu nemam više ništa naučiti i sve što mi je moja mama govorila mislila sam da govori krivo. A kako sam išla sa godinama, onda sam shvatila da sve što je govorila je govorila kako treba i jednako tako danas znam koliko toga još ne znam. Sve ono što sam sa 15 godina mislila da znam, danas znam da ne znam. Tako bih ja voljela da je iz one diskusije koja je bila u prvom čitanju zakona zaista bila, da su se malo više potrudili i slušali što smo diskutirali jer su diskutirali ljudi koji o tome dosta znaju. Diskutirali su načelnici, diskutirali su gradonačelnici iz redova saborskih zastupnika. Ja sebi ne mislim da o tome, puno toga znam, no međutim radila sam Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu, bavila sam se sa time, gledala sam kako da se iz Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada pretvori u nešto što se zove Zakon o nekretninama iz jednostavnog razloga što kroz europske semestre naši kolege iz EU cijelo vrijeme govore ono što je potencijal u Hrvatskoj je potencijal u nekretninama. Tu možete i osigurati i određene prihode i učinite nešto. Kada sam govorila u ime kluba u prvom čitanju spomenula sam 2003. godinu i projekte koje sam imala iz 2003. godine. A sada dopustite da samo u dvije rečenice se osvrnem na Zakon o porezu na promet nekretnina. Govore da treba dalje vratiti oslobađanje za prvu nekretninu. Ja sam nedavno bila čak i u nekoj emisiji gdje se je mlade ljude na cesti intervjuiralo, dakle to je bila dobra mjera, bila je demografska mjera, bila je vrlo korisna mjera. Ako se je već željelo iz te mjere preći u neku drugu, onda je to trebao biti paket koji dolazi zajedno a ne da sada imamo ovo a onda imamo vjerovanje vjerujte mi biti će nešto. Prema tome još jedanput molim obratite pažnju, dobra mjera je bila, dakle oslobađanja od plaćanja poreza na prvu nekretninu. A sada bih se htjela malo više skoncentrirati na ovaj Zakon o lokalnim porezima. Ja sam sinoć išla to detaljno čitati i gledati i mislila sam ajde idemo probati amandmanima to nešto popraviti no međutim stvar je uopće u pristupu. Često radite nekakav zakon za koji ste svjesni da možda ima nekakve male manjkavosti ili nešto ali nešto što sigurno znate da će taj zakon dati poruku. Poruka koju ja čitam iz ovog zakona je sljedeća. Poruka je prema EU, evo Hrvatska radi napor i uvesti će porez na nekretnine. No međutim i to se govori kao jednostavan porez. UN-Habitat je radio analizu 42 zemlje iz područja Europe i vezano je uz porez na nekretnine i samo 3 zemlje imaju površinu kao osnov, to je Ukrajina, Poljska i Češka. Druge imaju vrijednosni porez. Recimo Austrija je 55 godine uvela porez na nekretnine, Njemačka je uvela '65. godine po određenim kriterijima, po određenim načinima kao vrijednosni porez. Ministar je u uvodnom slovu i kada je bio na prvom čitanju zakona i sada rekao mi uvodimo jedan jednostavni porez, pretvaramo komunalnu naknadu u porez na nekretnine. I to je najjednostavnija moguća metodologija i način. Pri tome moramo znati sljedeće i biti svjesni sljedećeg a to je, od 556 jedinica lokalne samouprave ima ih 20-ak, neću sada reći točan broj da ne pogriješim koji uopće ne naplaćuju komunalnu naknadu. Ove ostale naplaćuju po različitom postotku, je udio komunalne naknade u prihodu jedinice lokalne samouprave. Pri tome moramo znati što je komunalna naknada. Komunalna naknada je bila uvedena i uvodi se gdje vi plaćate svoje jedinice lokalne samouprave to što imate napravljenu cestu, što imate napravljenu infrastrukturu, što imate javni prostor i javni sadržaj, javnu, nekakve javne prostore i plaćate komunalnu naknadu iz koje se to održava pa je onda budući da su imali veliki nesrazmjer vezan uz komunalnu naknadu smo napravili jednu izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu gdje se iz komunalne naknade osim održavanja moglo i ulagati u nešto drugo osim za plaće. Naravno da je meni interesantan primjer grada Zagreba.

U prihodima grada Zagreba u tih 7 milijardi koliko Grad Zagreb ima komunalna naknada je na 10% Primjera radi Grad Rijeka je na 15%, Osijek je na 12% a Split je na 14% Razlika između ovih 10 i ovih 15% što ima Grad Rijeka su oslobađanja. Dakle to su oslobađanja komunalne naknade i tu će sigurno se otvoriti veliki problem. Ja sam apsolutno i uvijek se zalažem da se zakonom, i zalagala sam se da je bilo vremena to bi se možda i napravilo, da se zakonom točno definira za što i pod kojim uvjetima se može biti oslobađanje jer je oslobađanje uvijek se koristi ili u predizborne svrhe, ili se koristi za pojedine skupine. Dakle to oslobađanje je uvijek problem. No, međutim jednako tako morate znati da uvođenje ovog djela poreza na nekretnine će sigurno biti problem. Problem će biti iz razloga nekoliko. Prva stvar je evidencija, da bi mogli uvesti porez nekretnine morate imati evidentirane. Moramo reći jasno i glasno, gledam tko je tu bio sa Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo kojeg smo danas imali gdje smo utvrdili da tome tako u Hrvatskoj nije slučaj. Svi vi koji ste načelnici ili gradonačelnici jako dobro znate da nemate evidentirane sve nekretnine, ali nije tu priči kraj. Idemo dalje, da bi se mogao naplaćivati porez na nekretnine morate imati utvrđenu dob nekretnine, i morate imati utvrđeno stanje nekretnine. E sad, oko dobi tu će biti sigurno rasprave jer po ovim kriterijima se može desiti da stan u neposrednoj blizini ove sabornice će plaćati manji porez na nekretninu nego stan koji je recimo iz sustava POS-a napravljen u Svetoj Klari ili u Zapruđu. Zapruđe je bilo po 1034 eura po kvadratu. Dakle, po elementu dobit stan iste površine tu ulicu dalje ovaj će plaćati veći porez nego što je porez ulicu dalje od ove sabornice. Nije ni tu priči kraj, stanje, e na stanju ko će utvrditi kakvo je stanje, kako će se utvrđivati i vjerovali ili ne svi vi koji ste načelnici i gradonačelnici koji naravno znate jako dobro o čemu govorim i znate da je 21. svibnja da su lokalni izbori u Hrvatskoj, ako su u odnosu, znamo kad je to je 3 nedjelja u svibnju bojim se da do lokalnih izbora baš nitko od načelnika neće krenuti s tim jer neće si baš nekako baš na toj temi svojim sugrađanima dati nešto novo a nakon lokalnih izbora ako budu oni isti onda će biti u velikim problemima a neki novi u još većim problemima. Jer da bi se mogao uvesti porez na nekretnine moraju biti ispunjeni osnovni uvjeti da ih imate evidentirane, da ih imate evidentirane u površini u kojoj je, da ih imate evidentirane vlasnike, da imate, da znate kakvo je stanje i da znate kakva je dob. I to sve me baš živo zanima kako će se u Gradu Zagrebu utvrditi za 384 333 stana. Tu nisu poslovni prostori, tu nisu ove druge stvari. Što to drugim riječima znači? Ja tu moram priznati kao netko tko ima određene, ne određene nego stvarne opcije građanskog centra, liberalne, poduzetničke i sve ostalo vidim odličnu priliku za mlade ljude, za mlade poduzetnike da lijepo osnuju firme i da svoje usluge nude općinama i gradovima, odlično barataju kompjuterima, imamo u realnom vremenu se putem razno raznih mapa može dobiti situacija koja je. Dosta toga na portalima je sigurno i to apsolutno u tom smislu otvaramo novu djelatnost na što ja ministru zahvaljujem jer je to odlična nova djelatnost koja će jedno vrijeme trajati i zaista biti od određene koristi. Ja stvarno mislim da treba imati evidentirane nekretnine i tu nemam nikakva problem. Zbog toga i u prvom čitanju i sad puno više sam se zalagala i zalagala bi se da se kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu kroz ovih godinu dana su se definirale određene elemente i određene odredbe. Jednako tako da se uloži maksimalna napor za portal koji se zove e.nekretnine. Da taj portal bude sa svim svojim elementima na kojima treba biti i da onda kada se uvodi porez na nekretnine se uvodi ono što je vrijednosni poreze. Dakle zemlje se muče s porezima na nekretnine na različite načine od američkih zemalja pa do Europe. I da to onda bude vrijednosni porez ali kad je vrijednosni porez onda je tu i da se do određene vrijednosti ne plaća porez i tako imaju zemlje to na taj način definirane. Na ovaj način ćemo doći u realnu opasnost da ćemo uvesti porez na nekretnine, izdavat će se rješenja, ja ću se prva na svoje rješenje žaliti jer ću tvrditi da mi stanje nije dobro utvrđeno jer ću utvrditi da mi je recimo od susjeda procurila kupaona u moju kuhinju što je činjenica. Pa me zanima kakvo mi je sad stanje, jer mi je bilo bolje nego prije nego što mi je procurilo to sve zajedno. Prema tome, tu postoji i ona priča o masovnim procjenama, dakle tu ima niz, niz priča. Dakle kad idemo s takvom jednom novinom, kad idemo s takvom jednom pričom moramo se dobro pripremiti. Na ovaj način smo mi zadovoljili formu ali nismo zadovoljili suštinu. Mi ćemo kad ćemo prikazivati svoje reforme EU tamo gdje je porez za nekretnine, stavit ćemo kvačicu i oni će nas ocijeniti evo Hrvatska je pokazala napor, uvela porez i sve ostalo. Ali ajdemo vidjeti ono što stvarno imamo na terenu, stvarno imamo na terenu primjera radi zajednički informacijski sustav katastra i gruntovnice odličan program, super program za ono što je dobro evidentirano. Kad vam je dobro evidentirano u katastru i kad vam je dobro evidentirano u gruntovnici vi ovako dobijete podatak, savršeno stanje a to vam je otprilike za nekakvih 5 do 6% svega u Hrvatskoj. Kad vam je u katastru jedna površina, u gruntovnici draga površina, u katastru stvarni posjednik, u gruntovnici onaj vlasnik koji je djed kojeg više nema ZIS vam kaže error jer ima dva različita podatka i ne može vam dati točan podatak. Stoga je zaista trebalo napor, energiju i trud napraviti da kad to već radimo i kad ćemo tamo dobiti jednu kvačicu da onda to bude napravljeno kako treba. I ja bih se još samo evo za kraj koliko imam referirala na odredbu članka 29. Zakona gdje kaže javna površina. Ja sam i u raspravi i inače rekla ljudima dajte se čujte sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, definirajte to na isti način. Što je javna površina u odnosu na ovaj porez ja ne znam, jer ja ću si dopustiti pročitati što piše u Zakonu o prostornom uređenju. Tamo piše površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovi i zelene površine u naselju, rekreacijske površine. Jer tom odredbom je porez i za korištenje tamo piše javne površine. Ovo su površine javne namjene. Kao takove su definirane u Zakonu o prostornom uređenju, kao takove su u prostornim planovima i sad ja ne znam na kojim javnim površinama će se plaćati porez ili su to ove površine. Dakle, trebalo je samo malo sjesti i vidjeti o čemu je riječ jer ja ne znam da li ovaj porez znači i porez na groblju i porez kad je u parku kiosk što će značiti odredba vašeg članka 29. u odnosu na Zakon o prostornom uređenju. Mi imamo, dakle različito zakonodavstvo možemo imati to su iskustva i Europe i Hrvatske. Možete imati i sektorski pristup i možete imati integralni pristup. Što to znači? Da se isti pojmovi, da isto nazivlje bude za iste pojmove u svakom zakonu. Pa ako je u Zakonu o prostornom uređenju koji je krovni zakon površine javne namjene, onda to treba biti i u ovom zakonu i u svim drugim zakonima. Imamo nekoliko replika. Uvažena gospođo Mrak Taritaš, ovo što ste rekli da problem evidencija nekretnina i činjenica je da možda neki gradovi i općine to nemaju. Imamo doslovno fotografiranu svaku kuću, pa čak i vrtnu kućicu na području našega grada i točno njene dimenzije i znamo sve podatke. Vi se sjećate zakona koji je stupio 2015. na snagu, a izmjena Zakona o PDV-u, dakle tu ja vidim smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave. Jer za sve zemljište za koje je izdan izvršni akt o gradnji lokacijska, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta, pa da pod PDV, dakle prihod države 25% ne može ići porez na promet nekretnina.

O tome možemo govoriti podosta što se odnosi na jedince lokalne samouprave. Iz svega ovog što ste vi govorili, što mi govorimo kao čelnici jedinica lokalne samouprave najveći teret i u ovom trenutku kao i svih prethodnih Vlada na neki način izgleda da pada na jedinice lokalne samouprave, a govorimo o gospodarskom napretku. Ja se iskreno nadam, a i ministar je to obećao da će Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koji bi trebali donijeti do 6 mjeseca iduće godine podosta stvari u tom dijelu nivelirati. Jer i činjenica je da najveći teret će morati snositi kao i uvijek od '94. od kad su se formirale jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine i mislim da smo toga svi svjesni. Ali ako želimo krenuti u nekakvu cjelovitu reformu negdje moramo početi. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Klarić, mi se znamo dugi niz godina i izvan ove sabornice. Pa ću vas za jedno godinu, dvije pitati i podsjetiti na ovu diskusiju. Kao što vidite ja da imam pet različitih prstiju na ruci, tako ima svatko od nas, tako je 556 različitih općina i gradova svatko sa svojim problemima. I probleme koje imate vi. Ja sam zaista i zadovoljna da imate evidentirane jer im je tako puno jednostavnije upravljati prostorom. Sigurna sam da druge probleme i drugi način imaju kolege i kolegice, a vjerujte mi Slavonija ima nešto. Kako će oni izaći iz toga to se ne usudim ni misliti. Ja sam to išla pogledati, jer imam prihode od svih 556 općina i gradova koliki je prihod komunalna naknada u njihovom proračunu 2% u proračunu Nuštra je prihod od komunalne naknade. I oni su tamo oslobodili od komunalne naknade sve lokacije, odnosno sve kuće gdje ljudi ne žive. Sada nema mogućnosti oslobađanja, moraju razrezati porez, moraju dostaviti rješenje tamo gdje nitko ne živi. To rješenje će tamo lutati, biti, pa netko će se u jednom danu žaliti. Ja mu stalno spominjem, znate jedan čovjek zna malo, ali svi ljudi znaju sve. Nakon 10 godina kad je uvela imala je 2 milijuna žalbi. Nakon toga je Ustavni sud poništio taj Zakon o nekretninama. Ja moram priznati da zadnjih pola godine ili godinu nisam pratila što se s tim dešavalo. Ovo je jedan proizvod koji je napravljen na jednostavniji mogući način. Nešto što je bila jabuka pretvorili smo u krušku, a vjerujte dobit ćemo svinjsku polovicu na terenu stvarno kad dobijem da se tako imam prilike našaliti, već je kasno i već smo umorni svi od toga. Ono što sam se ja zalagala i cijelo vrijeme govorim napravite bazu, napravite sve, iskoristite 2017. i moglo se je možda to jednostavnije napraviti. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Anki Mrak-Taritaš na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ana- Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo poštovana kolegice, vi ste spomenuli da će te nekretnine bit potrebno evidentirati, procijenit odnosno odredit dob, odredit stanje, pa tko će to raditi i na čiji trošak će to ići. Da li će ponovo ići preko leđa građana ili će taj trošak snositi država ili lokalna samouprava ili županije, dakle to ništa nije definirano zakonom. Što se tiče ovog vašeg prijedloga imam krasnih prijatelja koji su završili građevinske fakultete, nažalost ne rade nigdje pa evo ja ću ih savjetovati da počnu otvarati svoje firme i s obzirom da će imati uskoro osiguran posao ovdje u Hrvatskoj i kako se čini vrlo dobru zaradu. I još jedno pitanje što nije rečeno, a što ako se taj porez na nekretnine ne plati? Što ako naši stariji umirovljenici koji žive od mirovine nemaju od čega platiti taj porez, što će se desiti onda? Hoće li ih država ovršit, deložirati, iseliti iz svojih domova, što će se tada desiti? I jednako tako pitam vas, da li ste i vi za to da se ove stočne farme koje su napravljene iz Operativnog programa gdje su ljudi u problemima da idemo sa prijedlogom evo možemo prema ići sa amandmanom još stignemo, da se oni oslobode definitivno plaćanja toga poreza na nekretnine jer mislim da nam je cilj svima da pomognemo svojim građanima posebno onima koji su u problemu, posebno poljoprivrednicima koji nisu kako je tu rečeno došli zbog sebe u te probleme nego zbog drugih stvari i situacija koji su kreditno opterećeni da im na ovaj način ako već nismo mogli direktno kroz poreznu reformu o kojoj se sutra glasa pa bar na ovaj način da im bar malo pomognemo u poljoprivredi. Kolegice Petin, vi ste ovdje postavili nekoliko pitanja pa da možda krenem od zadnjih. Ja sam apsolutno osoba koja se zalaže da sve što treba biti definirano da bude definirano maksimalno što može. Znate, slobodne ocjene kao što je u klizanju pa onda suci različito ocijene, tako da ako je tema oslobađanja da tema oslobađanja tko i pod kojim uvjetima može biti oslobođen od poreza na nekretnine, sigurno mora biti u zakonu i ne treba dati mogućnost da to čini jedinica lokalne samouprave iz jednostavnog razloga što to donosi do nereda i dovodi do nereda i jednako tako nema nekakvog učinka. Ja moram pri tom reći da naš klub zastupnika HNS-HSU mi ćemo dati amandman kojim predlažemo da cijela ta glava koja se odnosi na porez na nekretnine se ovaj čas briše, a da se to definira kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu, a kada se steknu uvjeti za pola godine ili devet mjeseci ponovo dođe pred ovaj uvaženi Dom i tada možemo o tome raspravljati pod uvjetima pod kojim treba biti. Jednako tako ja moram priznati da mene vesele kada se otvore neki novi poslovi, jednako tako me veseli kada se otvore neki novi poslovi za mlade ljude jer za ovaj posao trebate imati volju, trebate imati kompjuter, trebate imati određena kompjuterska znanja i trebate imati dobre cipele ili čizme i kabanicu ovisno o vremenu kada radi, kompjuterski odraditi sve, otići na teren, snimit, izvadit podatke koje imate. Ja često navodim primjer, primjera radi o čemu govorim. Moji roditelji su napravili vikendicu '67. godine, za tu vikendicu imamo i građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Anka Mrak Taritaš. U svojoj raspravi ste spomenuli upravo potrebu sređivanja stanja gruntovnice, katastra kao preduvjeta da bi se moglo nekretninu locirati, odrediti kvadraturu, stanje, vlasnika itd. I jedan dio nekretnina je u vlasništvu države, to još niste spomenuli jer država i sam ministar novog ministarstva je rekao da još uvijek ne zna koliko ima nekretnina na terenu i na koji način ćemo mi očekivati da će novo ministarstvo, novi ministar u godinu dana uspjeti riješiti stanje državnih nekretnina, urediti to u katastru i gruntovnici i usuglasiti to sa načelnicima i gradonačelnicima, a pogotovo u kontekstu predstojećih lokalnih izbora. Jer u ovom trenutku je upravo veliki pritisak na načelnike da preuzmu poslove Hrvatskih voda u naplati odvodnje uz komunalnu naknadu da izdaju i ta rješenja kroz jedno rješenje. Znam da je to kod većine načelnika neprovedivo jer su neusuglašena stanja i kvadrature između općina, gradova i Hrvatskih voda jer se jednostavno načelnici boje pred izbore sada izdati nova rješenja sa većom kvadraturom, sa većim troškom za naše građane.

Izvolite. Hvala lijepo. Koristim priliku da možda odgovorim na dio pitanja kolegici Petin koju nisam odgovorila, a to je tko će sve platiti. Pa platit će sve one koji u čiji proračun ide porez. Dakle jasno je da je to lokalni porez da ide u proračun jedinica lokalne samouprave, da si oni to moraju sve riješiti i prema tome tu nema dilema. Tko ima dovoljno snage neke općine, gradovi, dovoljno ljudi kolegica evo koja sjedi kraj mene je gradonačelnica Kraljevice, ona ima troje ljudi pa možda će ti ljudi nešto moći napraviti, ima odličnu evidenciju. Ne znam kako ima kolega koji je gradonačelnik Bakra možda isto ima dobru evidenciju pa će to moći riješiti, ali sigurno ima onih koji to neće moć. Ali onda vidi čuda. Oni koji to mogu riješiti su vam oni čiji su općine i gradovi u onoj najboljoj skupini od pet skupina, a oni koji to nisu riješili i koji ne ubiru komunalnu naknadu i koji imaju problema su oni u najlošijim skupinama, skupine jedan, dva, dakle tri one najlošije skupine. No, međutim, to se mora napraviti. Ja sam se zalagala i dosta govorila o tome da se evidencija nekretnine napravi kroz program koji se zove Nekretnine program, koji će biti financiran s državne razine, program koji će biti financiran od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i financija kao zajednički program, da on bude osnov svega, da se njemu bazira sve ostalo jer kad imate dobro evidentirano, dobar program, onda je igrica što hoćete i kako hoćete. Ali kad nemate evidentirano nekretninu onda sigurno onoliko koliko nema evidentiranog i krivo se ustanovi površina, vjerujte mi bit će i toliko žalbi. Ja se nadam da je ekipirano nadležno tijelo za rješavanje žalbi. Kad krenu sve žalbe koje su vezane uz nekretnine, jer vjerujte, druga je stvar; vi se mora žaliti odmah jer ako se ne žalite tad nećete ono, otišlo, prošlo vrijeme. Prema tome, sigurno je bilo vremena kroz godinu, koje nam dolaze, sve dobro evidentirate i biti spremni za 1.1.2018. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala. Kolegice Taritaš, moram naglasiti, mi smo i pred nekakvih par godina razgovarali unutar naše Vlade o uvođenju poreza na nekretnine o vrlo sličnom modelu koji se sad predlaže.

I situacija u ove tri godine između ovog prijašnjeg prijedloga i ovog sadašnjeg prijedloga se ustvari bitno nije promijenila. Ovo što pojedine jedinice lokalne samouprave imaju evidencije pripremljene na način da će uz određenu prilagodbu, naravno uz dodatne troškove možda i moći napraviti, ajmo reći, jedno 50, 60 posto korektnih rješenja koja će ići van. Ja sam uvjerena da će ih biti barem 30, 40 posto koja će nam se vratiti iz raznoraznih razloga. Između ostalog, i iz ovog razloga gdje će trebati napraviti procjenu stanja nekretnine na što će sigurno biti žalbi. Jer nije definirano na koji način ćemo procjenjivati stanje nekretnine. Da ne govorim o tome da će netko sutra reći, ili preksutra, napraviti novu fasadu, povećati vrijednost svoje nekretnine što znači da ćemo već u narednom periodu to isto rješenje morati mijenjati. Pred nama stoji jedan ogroman posao. Samouprava u kojoj sam ja na čelu je uložila do sada skoro milijun kuna u proteklih 5, 6 godina u ove evidencije, i još uvijek te evidencije nisu dovoljno dobre, da bi mi sada bez ikakvih problema tokom naredne godine mogli izdati rješenja koja se predviđaju ovim zakonom. Apsolutno to odgovorno tvrdim. I kad to napravimo temeljem ovog zakona, mi ćemo imati samo problem, dodatne troškove jer nismo za to pripremljeni. Na to smo ukazivali i onda. Sad kao HNS ukazujemo i sada. Ajmo napraviti posao kako bog zapovijeda pa onda uvodimo porez na nekretnine odnosno mi se zalažemo za porez na imovinu.

Sve što ste rekli je tako.

Govorili samo o porezu na imovinu, govorili smo o čemu, što to znači. Tada smo ponavljali otprilike slične riječi kao i ovaj put. Okretao je glavu ili je bio strašno ljut na mene jer sam i tada govorila isto što govorim i sad. Govorim iz razloga što se ja zaista prostornim planiranjem bavim cijeli svoj vijek. Dosta toga znam o katastru, dosta toga znam o gruntovnici, dosta toga znam o stanju na terenu i dosta toga znam uopće kako se procjenjuju nekretnine, što znači nekretnine, što znači posao s nekretninama. I tad sam ponavljala kao što i ovaj put ponavljam i nebrojeni put ću ponavljati. Može se uvesti ako imate dobru evidenciju, ako imate dobro evidentirano. I bit će zaista općina i gradova gdje to neće biti problem. Ja u raspravi, kad je bila rasprava na prvo čitanje, namjerno nisam rekla o kojoj je općini riječ. Općina Vir. Ima odlično evidentirane nekretnine. Zato što je bilo puno bespravnih. Ovi bespravni nisu htjeli plaćati. Tamo kad netko dogradi 2 kvadrata, on mu isti čas komunalnu naknadu za 2 kvadrata dodatno doda, i on neće imati problema. Tamo će ljudima biti bolje.

Dakle, tamo će biti i nešto manje nego što je. Dakle, ljudi će plaćati nešto manje nego što plaćaju sad. Dakle, apel, ponavljam, ima još vremena. Ovu sljedeću godinu s državne razine napraviti program, evidentirati sve, a onda zaista uvesti porez na nekretnine kao vrijednosti.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre sa suradnicima. Pred nama se sada nalaze u raspravi 3 zakona iz tzv. paketa porezne reforme. Prijedlog Zakona o porezu na nekretninama, prijedlog Zakona o lokalnim porezima, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave. Prvi iz ove grupe zakona je prijedlog Zakona o porezu na nekretninama koji ima mali broj izmjena, odnosno u većem dijelu je onakav kakav je bio u prvom čitanju odnosno drugom čitanju. U pravnom jednom tehničkom smislu prijedlog zakona je dobro uređen i nije potrebna dodatna intervencija. Ono što je ipak novo u odnosu na drugo čitanje jeste činjenica da se oslobađanje priznaje sada i životnim partnerima što se djelomično prihvaća na način da i isto za sve porezne postupke propisano Općim poreznim zakonom zbog čega nema više potrebe za donošenje posebnih poreznih propisa. Nadalje, druga izmjena u prijedlogu zakona odnosi se na član 25. koji je dopunjen stavkom 2 koji propisuje da se rješenja ne donosi ako se porezni obveznik temeljem posebnog propisa oslobađa plaćanja poreza. Ovakav prijedlog izmjene zakona mi u Klubu HDZ-a u cijelosti podržavamo i pozdravljamo jer smatramo da je to upravo put kojim bi se trebalo i ubuduće ići odnosno praktično primjenjivati proklamirana načela nepotrebnog administratiranja. Predloženom zakonskom odredbom štedi se vrijeme i novac, a posebno rasterećuje rad državnih službenika koji zbog kojekakvih zakonskih normi nepotrebno gube dragocjeno vrijeme umjesto da ga koriste radeći svoj posao. Nadalje, isto tako za primijetiti je bitna primjedba Odbora za zakonodavstvo u kojem se navodi: Radi pravne sigurnosti nije dopušteno jednim zakonom mijenjati ili ukidati pojedine odredbe drugog zakona već je potrebno donijeti izmjene i eventualno dopune toga drugog zakona. To upravo iz razloga što smo svjedoci iz ranijeg vremena da to često nije bilo tako te su često zakoni donošeni suprotno gore opisanom načinu, padaju na Ustavnom sudu, su zasigurno nije dobra praksa i takve se prakse ubuduće treba kloniti kao što je to u ovom prijedlogu i učinjeno. Drugi prijedlog zakona o lokalnim porezima. U drugom čitanju ima izvjesne razlike koje su posljedica uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja prijedloga zakona. Ono što bih htio posebno istaknuti jeste prihvaćena primjedba Odbora za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu, su objedinjene rasprave reforme poreznog sustava u kojoj je predloženo da se oslobode plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su dosad bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade za određeni period. Unošenje ovakve jedne odredbe u tekst zakona prema mom mišljenju, i kao jednog od čelnika koji dolazi iz lokalne samouprave, omogućava daljnji razvoj jedinica lokalne i područne samouprave jer na takav se način omogućava da se projekti od općeg interesa ili posebnog interesa za lokalnu i područnu samoupravu za koje nema dostatnih sredstava u proračunu jedinica u lokalnoj i područnoj samoupravi, a koji se odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu, financiraju novcima gospodarstvenika. A da se njima za uzvrat dok traje taj investicijski projekt da određena motivacija i satisfakcija kroz oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine. Takvom zakonskom mogućnošću omogućuje se i u budućnosti financiranje projekata značajnih za jedinice lokalne i područne samouprave kroz ulaganja gospodarstvenika. Kao što sam to već naveo i u raspravi vezanoj za Zakon o porezu na nekretnine i u ovom slučaju je predlagatelj zakona prihvatio primjedbu Odbora za zakonodavstvo da se radi pravne sigurnosti ne dopušta jednim zakonom mijenjanje ili ukidanje pojedinih odredbi drugog zakona, što bi trebalo i postati dobra praksa ovog Doma. I na kraju, treći zakon iz ovog paketa zakona sveobuhvatne porezne reforme odnosi se na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Donošenje ovog zakona i to po hitnoj proceduri, nužno je zbog pravne sigurnosti odnosno onemogućavanja pravne nesigurnosti preklapanjem ovog zakona sa Zakonom o porezu na promet nekretninama, te Zakona o lokalnim porezima koji su već u drugom čitanju. Ovaj zakon uvodi jednu novinu u hrvatskom zakonodavstvu, te jasno razlučuje odredbe o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave od odredbi o lokalnim porezima. Iz prijedloga novog zakona izbačeni su zakonski tekstovi koji su implementirani na nove zakone, a prije svega Zakon o porezu na promet nekretninama te Zakon o lokalnim porezima. Ovo što je za pohvaliti jest upravo činjenica da s ovim zakonskim prijedlogom donekle se rasterećuje gospodarstvo, neki će reći simbolično, ali za početak dobar korak u pravom smjeru jer se u potpunosti izbacuje porez na tvrtku ili naziv. HDZ će u svakom slučaju podržati ovaj zakon. Ja bih ovu iskoristio priliku da se zahvalim ministru i svim njegovim suradnicima koji su poradili dosta studiozno na reformi poreza, jer ovo je jedini način da Hrvatska krene na bolje. Mi koji dolazimo iz Slavonije znamo kako nam je teško. Osim ponuđenih rješenja mi ne vidimo bolja rješenja i stoga ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Imamo jednu repliku, uvažena kolegica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Pa htjela sam samo kolegu pitati što se dogodilo unatrag tri godine. Naime, maloprije sam rekla znači jedan vrlo sličan prijedlog koji doduše nije došao u saborsku proceduru jer se nismo unutar koalicije dogovorili da tako bude odnosno povučen je. Jer bio je prije dvije, tri godine, puno je bilo razgovora o njemu da li treba ili ne treba. U tom vremenu ste vi, kolege iz HDZ-a, isto tako javno se svi izjašnjavali protiv uvođenja poreza na nekretnine. I sličnu argumentaciju otprilike imali kao što je ova danas s ove strane oporbe, da naprosto nismo spremni na takvo nešto, da ima previše nepoznanica i da će nažalost iz takvog ishitrenog rješenja i provedbe takvog rješenja doći do jednog popriličnog kaosa u smislu žalbi na izdana rješenja za te poreze. Jer, recimo, jedan od primjera je i taj, porez na nekretnine će se plaćati i na one nekretnine koje se trenutno ne koriste, na kojima ima više vlasnika, pa recimo, imate cijeli niz ljudi koji žive recimo u Rijeci, koji su porijeklom iz Like pa imate nekakvu nekretninu, nekakvu staru kuću u Lici čija vrijednost nije nikakva upotrebna vrijednost, nije nikakva, ali na nju ćete morati plaćati porez. Znači, to je sve nešto što otvara jako puno dilema i pitanja pa s obzirom da ste svojevremeno se jako zalagali za to da nikako ne dođe takav zakon u proceduru i da nismo spremni za njega, ne znam što se u međuvremenu dogodilo osim novog ministra odnosno nove Vlade.

Izvolite. Ja prije svega zahvaljujem se na replici. Prije svega rekao jednu frazu. To je ekonomska kategorija. Svojevremeno jedan ekonomista je bio na jednom sastanku i dogovorili su jednu priču i usvojili određeni zaključak, jer kad je izašao van, kad se vratio, više nije bio za tu priču. Pa kažu zašto? Zato što je dobio nove informacije. U međuvremenu se puno toga desilo. Ja sam siguran da ljudi na čelu s ministrom su dobro odradili posao. Ja mislim da dugo nije bilo ovakvog ministra koji je detaljno primao udarce od svih nas u proteklih dva, tri mjeseca, i siguran sam da je ovo zadnji pokušaj da se u Hrvatskoj nešto promijeni. Ima dijelova u Hrvatskoj u kojima se dobro živi. Ja dolazim iz kraja u kojem se jako teško živi i danas puno pričamo o porezu na promet nekretninama, da li će biti 5 ili 4 posto. Ako vam ja kažem da u Županji jedna kuća vrijedi 10 tisuća eura, da li će netko platiti 500 eura ili porez od 400 eura. To je manje bitno. Mislim da mi trebamo razmišljati o tome da mi našim građanima pronađemo mogućnost da dobiju posao, a ove su porezne reforme na tragu toga da se otvori mogućnost da se u Hrvatsku investira da se počne bolje živjeti. Jer žao mi je što sam i zastupnik pa kad sve slušam nas ovdje, meni se čini što se mi više brinemo o našim građanima, njima je svima sve teže. S time bih završio. Zahvaljujem uvaženom kolegi Davoru Miličeviću na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću, pojedinačnu, se javio uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Neću dužiti i ne ponavljati onaj dio rasprave koji sam imao kod prvog čitanja. Referirat ću se samo na amandmane koje sam podnio vezano za zamjenu nekretnina. Naime, pročitao sam i jedno i drugo obrazloženje i kod prijedloga zakona i kod konačnog prijedloga zakona. Znate, ne drži vodu, ipak se radi o dva različita pravna posla. Jedan pravni posao je kupoprodaja, a drugi pravni posao je zamjena. Bez obzira o čemu se radi. Vi i u jednom i drugom obrazloženju ste to sve sveli pod istu kapu. No, dobro. Ja sam zapravo krenuo u svoju raspravu i u prvom čitanju, a vezano i za amandmane obrazloženje da imamo zamjenu nekretnina ne samo stanova, dakle ne samo građevina nego imamo i zamjenu zemljišta. Vi znate da kod zemljišta ako se ne provede komasacija za koju treba i program Sabora osigurati sredstva itd., itd., da su naše parcele razjedinjene, male. Ako mi želimo razvijati našu poljoprivredu, ja mislim da bi morali omogućiti našim zemljoposjednicima sa tim malim parcelama da bez poreza na promet nekretnina mijenjaju i okrupnjavaju svoja zemljišta. Kod stanova, krenuo sam od toga da uistinu poučen i situacijom u Gradu Zagrebu, a tvrdim i u većim gradovima. Imate starih obitelji, samaca, korisnika obiteljskih mirovina koji imaju veliku kvadraturu jer su djeca otišla, stvorila su svoja obiteljska gnijezda. A imate mlade ljude koji i po vašem prijedlogu odnosno po prijedlogu ministra u odnosu na subvencije za prvu nekretninu pa više ne bih o tome govorio, trebaju veći stan. Oni ako za 100 tisuća eura, da bi dobili subvenciju, kupe stan, mogu kupiti 60-tak kvadrata u Gradu Zagrebu. Tih 60 kvadrata je jedna spavaća soba, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Ostalo su hodnici. Je li mi želimo pronatalitetnu politiku provoditi. Jer njima treba danas-sutra veći stan. Zbog čega ne dozvoliti ovim starijima, umirovljenicima da bez poreza dođu do manjeg stana, a njima da dođu do većeg stana i da se plati samo razlika na tržnoj vrijednosti stana. I to je sve. Takvu smo situaciju imali do 1997. godine. Takva situacija je šljakala. Ja sam pokušao dobiti informaciju koliki je porez naplaćen kod zamjene nekretnina. Takvu informaciju nisam mogao, takva analitika se ne vodi. Jer je sve porez na promet nekretnina. Da ste u obrazloženju napisali kod konačnog teksta da ćemo pratiti kroz godinu dana naplatu tog poreza, vjerujte mi digao bih obje ruke za ovaj zakon. Pa bih čekao godinu dana rezultat da vidite da to neće dovesti do ove situacije za koju se ja zalažem. Neće dovesti do okrupnjavanja zemljišta bez komasacije. Za to nemamo novaca i neće dovesti do zamjene stanova u kojima bi mladim obiteljima osigurali veći stambeni prostor i na taj način i mogućnost da imaju i više djece. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kažimiru Vardi na ovoj raspravi. Izvolite. Evo, ja se poštovani gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Znam da nema puno smisla s obzirom da je jako kasno. Ja sam mislio da će ova rasprava biti sutra ujutro, ali ne umanjuje važnost da rečem ono što me najviše boli u ovoj poreznoj reformi, nazvano takozvano porezna reforma, koja se sastoji od 15, 16 zakona. To je konačni prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina. Ja bih se usudio kazati i bit ću nepristojan i reći da su mi sramotni članci 12. i 13. i to iz razloga što ste, gospodine ministre, ukinuli porezno oslobođenje za sve one koji nekretninu kupuju po prvi puta, za sve one mlade obitelji, i kasnije ste nam pokušali to nama i javnosti pokriti jednom krpom nekim kompenzacijskim mjerama. To vam je dosta popularna riječ ministra Kuščevića, kako će on kreditirati sljedeće četiri godine sve one mlade obitelji koji gle čuda nemaju uopće ništa štednje. Znači, koje doslovno tjerate da postanu financijski robovi hrvatskih banaka u stranom vlasništvu, koji će se zaduživati da bi mogli ostvariti to svoje pravo. Ja ne znam što vas je navelo na takvu mjeru da onima [[Upadica: …ne sluša.]] Molim? Ne znam što vas je navelo vas, gospodine ministre, i cijelu Vladu na to mladim obiteljima koji nemaju nekretninu uvedete stopu poreza od čak 4 posto, a svima onima koji imaju 2, 3, 5, 10, 15 nekretnina tu stopu spustite s 5 na 4 posto. Vi ste u uvodnom izlaganju, nisam želio replicirati da ne ispadne da ja nešto osobno imam protiv vas pa na svaku vašu raspravu da vam dižem repliku. Ali jednostavno mi je nevjerojatno da to pravdate nekakvim mjerama koje će stabilizirati proračune jedinica lokalne samouprave. Mi smo u ovom poreznom paketu vidjeli zapravo sve ono što jedinice lokalne samouprave gube ovom poreznom reformom i mislim da sam danas kroz replike u više puta i u više navrata to i govorio. Kažem, kao mladog čovjeka, mladog roditelja boli me ta vaša mjera jer smatram da je bilo puno drugih i konkretnijih mjera koje ste mogli napraviti u ovoj poreznoj reformi, a ne se dirati u prve nekretnine, to jest, ne se dirati u sve one mlade obitelji koje stječu svoju prvu nekretninu da bi riješili svoje vlastito stambeno pitanje. Ne znam što je sljedeći korak u ovom općem oslobođenju, da li su to građani koji kupuju svoju stambenu nekretninu koju su stekli na temelju stanarskog prava, da li su to obitelji bračni drug i potomci koji stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, ne znam što je sljedeće, ali kažem da mi se ovo nikako ne sviđa i kažem, iako je kasno moram ponoviti da se duboko ne slažem s ovom reformom, a pogotovo s ovim zakonom koji imam sad u ruci. Izvolite. Zahvaljujem cijenjeni potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva. Dakle, bit ću kratak na kraju ove rasprave. Dakle, morat će ljudi plaćati porez i porezi se moraju plaćati bez obzira da li su oni pošteni ili nisu. Ali ključni cilj je na koji način će sredstva prikupljena porezom biti utrošena. Tu postoji najveći problem i nije bez razloga upravo komunalna naknada imala svoju prvenstvenu namjeru, namjenu odnosno svrhu da se iz nje financira održavanje komunalne infrastrukture. Sada ta obveza više ne postoji za jedinice lokalne samouprave i možete imati situaciju da ćete naplaćivati sada ne više komunalnu naknadu nego porez na nekretnine, da će to biti izvorni prihod i da si možete bez problema trošiti na plaći i tko zna kakva druga ulaganja a da vam komunalna infrastruktura propada. Zato jer se to već do sada dogodilo u nekoliko navrata i dat ću jedan konkretan primjer iz prakse. Recimo, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva sada je omogućeno, o kojem smo prethodno imali mogućnost raspravljati, da iz sredstava komunalne naknade budu financirana gradnja građevina urbane oborinske odvodnje i akumulacije. Taj prihod za Hrvatske vode ubiru jedinice lokalne samouprave i kada smo mi uveli u svom gradu naplatu, uz komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, mi smo godišnji iznos od 400 tisuća kuna digli na milijun i 200 tisuća kuna, ali od takvog boljeg ubiranja ovog prihoda nemamo apsolutno nikakvu korist s obzirom da se taj prihod koristi prema načelu solidarnosti i prvenstva prema potrebama na državnom području. Dakle, mi smo tri puta veći prihod za Hrvatske vode uprihodovali, a oni se nisu udostojali jedan potok koji imamo u gradu pokositi onako kako bi to trebalo. Dakle, to je primjer iz prakse. A primjer koji smo imali prilike vidjeti kada nismo regulirali za što će se točno određeni prihod koji uberemo od građana koristiti vam je upravo primjer legalizacije nezakonito izgrađenih objekata. Dakle, to je bio jedan harač, jedna mogu slobodno reći pljačka svih onih koji su dobrovoljno ušli u postupak legalizacije, morali su plaćati raznorazna grafička arhitektonska rješenja koja bi radili studenti i vježbenici. To bi masno arhitekti naplatili. Gradovi i općine koliko su mogli odriješili su se komunalnog doprinosa, ali onda smo imali jednu naknadu koja se zove naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru.

Pa ja sada postavljam pitanje gdje su ta silna sufinancijska sredstva, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata odnosno građevina u prostoru ako on je trebao biti i služiti izravnavanju dakle komunalnog standarda na područjima gdje je ta naknada plaćena, a ona se nikad nije vratila. Tako možete imati isti primjer i sada čuo sam bivša ministrica Mrak-Taritaš već zaziva odrede studenata koji će vršiti procjene i stanje kvalitete stanova i jedinica po gradovima, pa će valjda opet to ići na teret jedinica lokalne samouprave. A jasno je da kvalitetnog uvođenja poreza na nekretnine bez sređenih gruntovnica i katastara neće biti, a vi kad idete prema gruntovnici ili želite nešto upisati onda ćete platiti posebnu taksu, platit ćete PDV na različite usluge. Izlazak suda ćete platiti, a ja mislim da bi trebalo biti u interesu prvenstveno sređivanje ZIS-a odnosno stanja evidencija u gruntovnici i katastru da bi mogli onda i kvalitetno uvoditi ovakve poreze. Dakle, porez će se uvesti, ali kontrolnog mehanizma kako će se trošiti ta sredstva nemamo i tamo gdje su neodgovorni čelnici, gdje su neodgovorni ljudi u lokalnim samoupravama može doći do značajnih zloupotreba jer to je jedna naknada koja bi trebala biti ekvivalent onome što se prima na ime vlasništva te nekretnine. Dakle, plaćat ćete porez, a neće vam nitko uređivati niti staze niti ovu malu komunalnu infrastrukturu. Na taj način vama vrijednost objekta pada, smanjuje se, a vi uredno plaćate porez.

Imamo jednu repliku. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Lacković, osvrnuli ste se na proces legalizacije i ja bih samo se na to referirao na način da je svakom vlasniku nezakonito izgrađene zgrade usprkos svim troškovima koje je predstavljao i donosio Zakon o legalizaciji, dakle trošak geodeta, trošak arhitekta ili građevinara, trošak komunalnog doprinosa, trošak vodnog doprinosa, trošak naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, bio desetak puta manji nego da je on gradio kuću legalno još ovu proceduru ishođenja građevinske dozvole. Tako da se ne bih s vama složio da je to, da su ti ljudi nastradali jer je maksimalno pojedino, i vi ste gradonačelnik i vi siguran sam da ste njima smanjili komunalni doprinos onima koji idu u legalizaciju i da je tu i vaša jedinica lokalne samouprave bila oštećena u odnosu da je taj isti vlasnik imao građevinsku dozvolu kao svi oni koji su bili normalni graditelji. Što se tiče ove druge vaše opaske, ja mislim da ne može na vlasnika zgrade pasti trošak procjene njegove zgrade. To je obaveza jedinice lokalne samouprave da utvrdi sukladno zakonu starost zgrade, lokaciju, kvalitetu, itd., itd. Kako će i na koji način se angažirati oko utvrđivanja definiranja podataka potrebnih za razrez poreza na promet nekretnina, to ovisi o njemu. A slažem se s vama da bi moglo s obzirom na činjenicu da se uvodi novi porez, nema toga donačelnika i načelnika koji netko će se uspjeti otrgnuti zovu novih povećanih prihoda i da će kroz porez na promet nekretnina povećati iznos koji ima temeljem komunalne naknade. Tu mislim da ministarstvo mora reagirati da ne bi došlo do značajnog povećanja prihoda jedinice lokalne samouprave temeljem ovog novog Izvolite. Cijenjeni kolega Bačić, ja sam upravo htio upozoriti da ne bi ovo bio biznis radi biznisa. Dakle, treba se platiti usluga arhitekta, ali ovo što se radilo u legalizaciji, to nije bio ekvivalent vrijednosti. Dakle, to su vam radili studenti u raznim računalnim projektima i naplaćivali kao stvarne arhitektonske projekte. Dakle, snimak izvedenog stanja se naplaćivao ne znam koliko, ljudi su plaćali 500 kuna za jedan snimak avionski da bi dokazali da je njihova građevina sagrađena prije 1968. Isto tako nema na koga drugog nego na same građane će pasti upravo ovaj trošak, ako ne direktno onda indirektno jer oni su ti koji pune sa svojim porezima lokalni proračun.

One bi odrede studenata radila koji bi onda hodali po Zagrebu i popisivali zgrade i to naplaćivali. Ja smatram da trebamo vjerovati i poduzetnicima i građanima i da svatko od nas može dostaviti u svoju jedinicu lokalne samouprave podatak o starosti, o stanju. Popuniti jedan jednostavan upitnik koji će biti osnov za utvrđivanje obveze, a ukoliko se posumnja i provjerom utvrdi da je drukčije, onda mu naplatiti takvom pojedincu punu vrijednost i trošak takve procjene.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici, ja evo zaista neću duljiti, ali ću iskoristiti svoje pravo, a i na neki način smatram da imam i obvezu da vam se svima skupa zahvalim na komentarima i na raspravi. Mislim da smo ušli prema nekoj mojoj evidenciji u 43. sat rasprave kad zbrojimo prvo i drugo čitanje, a vjerujte mi da je toj raspravi presudilo još puno više sati koje smo vodili u okviru i te stručne radne skupine i mog tima u Ministarstvu financija na pripremi ovih svih silnih prijedloga. Neću reći kao da je bilo jučer, ali sjećamo se 3. mjeseca, sjedili smo u mom kabinetu i raspravljali između ostalog o poreznom sustavu. Onda smo isto rekli, idemo probati napraviti nešto što smatramo ili što ćemo smatrati u konačnici da je kvalitetno i da će pomoći tom poreznom sustavu. Pozvali smo i struku, uključili smo naravno sve naše kapacitete kako bismo ne samo isproducirali ovih 15 odnosno sada 16 zakona, ali ipak napravili nešto što smo od početka definirali. S jedne strane porezni sustav pojednostaviti jer mislim da se tu možemo složiti gotovo svi ili ja bih čak i rekao svi unatoč možda i razmimoilaženja u pojedinim detaljima, ali zaista da je potrebno jedno kvalitetno pojednostavljenje sustava, učiniti ga efikasnijim u nekim elementima. Tu se sigurno ne možemo svi skupa složiti. Mi smatramo i pravednijim. Naravno da ne možemo uvijek biti sa svim odredbama u potpunosti svi skupa sigurni da se slažemo, ali isto tako učiniti ga stabilnijim, učiniti ga dosljednijim, učiniti ga konkurentnijim ako hoćete. Jer to je jedan od važnih kotačića našeg ukupnog gospodarstva i društva i sigurno treba biti usmjeren prema svim naporima koje Vlada čini. Paralelno s tim naravno da smo razmišljali o poreznom rasterećenju. Ja ću vam vrlo jasno i odgovorno reći kao ministar financija duboko smatram da je, to ponavljam opet, ključ javnih financija Hrvatske na rashodnoj strani proračuna, prihoda strana proračuna je ona na koju trebamo također voditi računa i fokus staviti, ali prihodna strana proračuna između ostalog treba biti usmjerena ka rasterećenju gospodarstva odnosno daljnjem smanjenju deficita. To je ono s čime smo išli 2016. godine. Mislim da su rezultati dosta dobro vidljivi i svima nama znani, a vjerujem da ćete to prepoznati i u prijedlogu proračuna za 2017. godinu. Nastojali smo tu mogućnost rasterećenja već u prvoj godini probati rasporediti što je moguće da zahvati što je veći broj hrvatskih građana. Naravno, i nama je isto tako cilj da što veći broj hrvatskih građana osjeti te promjene, pa evo i naše kolege ovdje koji rade u Hrvatskom saboru. I jučer, jedan mi je zaštitar prišao, i blagajnica u dućanu itd., i naravno imamo manje-više slična pitanja što to za svakog od njih ponaosob znači. Ja opet ponavljam, dakle porez na dohodak je jedna tema koja zapravo je važna, izuzetno važna, ali ona ipak ne definira svima nama naše plaće nego koliko je poreza i posebnog prireza se usteže. Ja moram reći, dakle, da u Hrvatskoj sve skupa kada zbrojite mi govorimo o nekakvih 1.039 ljudi koji su ostvarili takav dohodak prošle godine. Dakle, nećemo zanemariti ni tu kategoriju, ali ipak mislim da trebamo gledati onu široku sliku. I ono što bih zadnje rekao, a također smatramo da je izuzetno važno, dakle, porezna reforma niti može niti joj je intencija da riješi sve probleme našeg gospodarstva i da bude jedini taj kotač zamašnjak u ne samo gospodarskom daljnjem oporavku nego stvarno stvaranju jedne stabilnije i održivije gospodarske slike Republike Hrvatske. Ali to je prvi korak. Evo meni je drago da ste i vi prepoznali jer je Vlada zaista praktički već u ranoj svojoj fazi vas kao novi saziv Hrvatskog sabora zaista zapljusnula s ovim jednim velikim brojem poreznih zakona, što mi je jako drago. I klubovi i pojedinačne rasprave su pokazale da su zastupnici na mjestu po pitanju naravno rasprave i kroz sve ove rasprave i u konačnici i komentare koje ste dali, a u konačnici i amandmane, dali ste svoje mišljenje. Tako možete očekivati noćas i sutra ćemo nastojati se očitovati o njima. Imamo glasanje. Evo samo o amandmanu kolege Grbina, odnosno zastupnika Grbina, potrošili smo mislim već dosta tih sati. Danas sam ukratko samo napomenuo na koji način i kako će biti naše očitovanje. Evo iskreno se nadam da ćemo sutra uspješno izglasati sav ovaj paket zakona, stupanja na snagu s 1.1.2017. A ono što mislim da za sve nas poglavito nas u izvršnoj vlasti u Vladi stoji kao sigurni ključni prioritet da se na ovome ne smije stati odnosno da nakon porezne reforme treba doći čitav niz prijedloga zakonskih i inih koji će značiti jedne strukturne mjere, strukturne reforme općenito ono što svi skupa smatramo da je potrebno da hrvatsko gospodarstvo i društvo, opet ponavljam, krene jednim pravim putom, onim putom koji svi skupa mi zavređujemo. I nemojte se ljutiti, nemojte mi zamjeriti, gospodine potpredsjedniče, ali i ovaj put ću primijetiti da su nam naše drage gospođe zastupnice danas na kraju rasprave u nešto većem broju od zastupnika. Hvala lijepa. Zahvaljujem predstavniku predlagatelju ministru Zdravku Mariću. Imamo jednu repliku. Izvolite. Ja ne bih, ministre, mirno zaspao da nisam digao ovu repliku. Ja vas molim, apeliram na vas, da ne zaboravite jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su oštećene i 2010. za vrijeme Vlade Jadranke Kosor i 2015. za vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Namjerno sam rekao i jednog i drugog predsjednika, tj. predsjednice i predsjednika Vlade. I sada za vrijeme mandata gospodina Plenkovića. Ja znam da gradonačelnici kolege iz HDZ-a, što zbog stranačke stege, što zbog stava da ćete možda im nadoknaditi kroz neke projekte, nisu kritizirali manjak koji će se neminovno dogoditi u proračunima jedinica lokalne samouprave. Ali i vi i oni i mi moramo biti svjesni činjenice da ni vi ni bilo koji vaš prethodnik niste tu za stalno, niste tu za vječno, a jedinice lokalne samouprave ostaju, općine i gradovi ostaju, njihove financijske obveze ostaju tako da vas molim da uistinu te kompenzacijske mjere budu iskrene te da jedinice lokalne samouprave na kraju ne budu najveći gubitnik ove porezne reforme. Mislim da smo na tu temu već dosta potrošili komentara i sugestija jedni drugima. Možda jednu stvar koju nisam izgovorio u ova protekla dva dana, ali zaista to tako je.

Što hoću time reći? Dakle, iz perspektive ako hoćete i ministra financija bilo bi krajnje, s jedne strane neodgovorno, a s druge strane, nemojte mi zamjeriti, možda malo i ludo da zanemari proračune lokalne samouprave. Jer u konačnici one su integralni dio ukupnog proračuna opće države. Taj transfer, ta kompenzacija kako s jedne strane državnom proračunu rashod u isto vrijeme i prihod lokalne samouprave, to sve skupa iskonsolidira i imamo jedinstveni rezultat. Dakle, mislim da o tome treba voditi računa. Vi ste se kratko vratili u prošlost bez naravno namjere da neću reći da komentiram tu prošlost, i opet ponavljam, mislim da su uvijek bile i dobrim dijelom dobre namjere, ali ne možemo dozvoliti ne samo iz perspektive ukupnih rezultata lokalne samouprave, ali činjenica je da recimo ove godine neke od lokalne zajednice odnosno lokalne države zapravo su doveli svoje proračune da nemaju osigurana sredstva recimo za sufinanciranje europskih projekata.

Ali mislim da za cjelokupnu tematiku decentralizacije jedinica lokalne i područne samouprave koliko je važna ta fiskalna i financijska decentralizacija toliko je važna i ona funkcionalna. Ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem se ministru Mariću i njegovim suradnicima gospodinu Tufekčiću i gospodinu Zrinušiću na tumačenju ovih prijedloga. Ovime završavamo današnji dan. Nastavak plenarne sjednice je sutra u 9:30 s točkom 17. dnevnog reda i podsjećam vas sve da ćemo u 12 sati glasovati o raspravljanim točkama. Još jednom vam se zahvaljujem na raspravama i nazočnosti i ugodan ostatak dana vam želim.